Slijedeća replika je poštovane zastupnice AANke Mrak-Taritaš, izvolite. Hvala lijepo podpredsjedniče sabora, uvaženi kolega Bačić kad ste odgovarali tu na jednu repliku onda ste je bilo tema povlaštenih mirovina, zaista one se ne zovu povlaštene mirovine nego evo prema podacima na 31. listopad 2018. prema statističkim informacijama HZMO kaže korisnici kojima su mirovine priznate i/ili određene prema posebnim propisima [[Upadica: Gledajte sat.]] imamo ih 171.703 [[Upadica: Naučite se gledat na sat.]] mene zanima vaš stav obzirom odnosno stav vašeg kluba obzirom na prijedlog zakona koji vezano uz rad iza 65 godina će mjesečno još biti benefit u iznosu od 0,34 pa će ovo jedna grupa tih mirovina koje su određene prema posebnim propisima koji su dosta visoki, zanima me u toj raspravi koliko će oni biti i kolko povećanje ste računali za te mirovine.

Pa meni nešto tu apsolutno nije jasno, ako znamo da imamo nepovoljni odnos umirovljenika i radnika 1:1,24 nećemo se uspoređivat sa zapadnim zemljama Švicarskom 1, 1:3,5, Njemačka 1:3, Irska 1:2,7. Oni imaju izrazito isto tako teške mirovinske sustave, ali imaju rast BDP-a kud i kamo veći od Hrvatske. Pogledajmo gdje se nalazi Hrvatska 2,8 BDP, Poljska 3, 5,7, Latvija 5,5, Mađarska 5, Slovačka 4,5, Rumunjska 4,1, Srbija 3,7.

Dakle, ja sam lijepo rekao … [[Upadica: Ne razumije se.]] zato što nije replicirao onome što sam ja govorio nego ono što je on odlučio replicirat o tome je Nikola bitna razlika. Dakle, kolega Pranić ja sam vam govorio da održivost sustava znači da se sve više smanjuju sredstva iz proračuna, a da se iz prikupljenih sredstava koja se, koji plaćanju osiguranici temeljem doprinosa od 20% sve više participira u ukupnom potrebnom iznosu za hrvatske, za sve hrvatske mirovine. Na tom tragu je ovaj zakon i zbog toga bite taj zakon trebali podržati, a ne ga, a ne biti protiv njega i ja očekujem da ćete do kraja rasprave uvidjeti kako to su dobra rješenja i kako ćete na kraju za taj zakon i ove zakone i mirovinsku reformu glasovati. Hvala gospodine podpredsjedniče, poštovani kolega Bačić imam jedno konkretno pitanje koje su mi ljudi slali putem SMS poruka, pitanje je u vrijeme Jadranke Kosor dio ljudi je otišo u mirovinu 8.8., dakle uplaćivali su u mirovinske stupove i cijela godina koju su uplaćivali u stupove im se ne računa. Može li ovaj zakon ispraviti tu nepravdu jer vidim da se niste bavili ovim tom nepravdom, dakle imam konkretno pitanje, šta s tim ljudima jer su cijele godine uplaćivali a ta godina im se ne računa kao mirovina. Ja bih poštovani kolega volio da mi dostavite taj prijedlog građanina koji vam je to uputio taj dopis, tu su predstavnici ministarstva i zavoda pa će to oni izračunati i točno vidjeti koliko i na koji način meni nije razumljivo da je netko uplaćivao a da je njegov poslodavac ta sredstva prosljeđivao i uplaćivao na Zavod za mirovinsko osiguranje, da bi to država onda svjesno ne priznala. Prema tome, ako je do poslodavca koji nije plaćao tu obvezu RH, jasno da je došlo tu sada do problema. Prema tome ja nisam čuo da bi netko u Hrvatskoj plaćao Zavodu za mirovinsko osiguranje, mirovinski doprinos i da danas je to sporno za taj isti zavod.

Hvala lijepo uvaženi zastupniče Bačić, znači vi govorite da ste povećali mirovine, vi ste ih jednostavno uskladili sa stopom inflacija. Ja vjerujem da znate što je stopa inflacije. Znači u ovoj g. 2018. ako niste znali, hrana je poskupila za 3% režije su poskupile za 3,4%, prijevoz je poskupio za 6,2% Istovremeno mirovine samo najniže se povisuju za 3% znači oni čak niti ne prate rast cijena. Povećanje mirovina bi bilo da sukladno programu vjerodostojno koji ste sami napisali, povećate udio mirovina u odnosu na prosječnu plaću.

Prema tome, u tom smislu je nužno usklađivanje koje se inače vrši, rast mirovina od 6,4% u Hrvatskoj je rezultat rasta prosječnih plaća. Prema tome to nije sporno. Kada vi govorite o povećanju troškova života, onda ću vas ja podsjetiti, vi ste saborski zastupnik, pratili ste ove 3 faze porezne reforme, da je u to vrijeme smanjen i PDV na osnove životne namjernice, da je smanjen PDV na energente, dakle, na isporuku struje, plina, na troškove odvoza smeća itd. itd.

Zahvaljujem g. potpredsjedniče, kolega Bačić, vi ste spomenuli da su plaće u vašem mandatu porasle 710 kn, međutim, niste rekli koliko u isto vrijeme su i prosječne mirovine porasle. Ja sam dao si truda pa sam izračunao da je to 93 kn. Znači 710 kn plaća na što vlada uopće nema nikakav utjecaj, a mirovine na koje itekakav utjecaju ima vlada, rasle su samo 93kn. Znači ovo zasjedanje Sabora u najvećoj mjeri gledaju upravo umirovljenici. I bilo bi jako važno pored ove reforme koja se bavi u gl. budućim umirovljenicima, da kažete u ime HDZ-a kako kanite povećati postojeće mirovine za milijun i 200 tisuća ljudi koji su jednostavno socijalno apsolutno neodržive. Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Ja mislim da sve naše umirovljenike treba veslati činjenica da rastu plaće u Hrvatskoj jer temeljem usklađivanja plaća sa mirovinama će i njima rasti prosječna plaća. Ova reforma ide za time, da se omogući održivost mirovinskog sustava i povećanje mirovina. Zato i jest na tragu i kada govorimo o penalizaciji o dodatnim bonitetima i kada govorimo o povećanjima za 3% prosječne mirovine i kada govorimo da će biti rast plaća u idućem periodu, u idućoj godini upravo i zbog ove porezne reforme koja je najavljena, sve to će po meni, dovesti do većeg povećanja prosječne plaće, a onda će kao rezultat i posljedicu toga dovesti do povećanja mirovina u Hrvatskoj. Dakle, jedini način da se u Hrvatskoj povećavaju plaće, da bude što više zaposlenih i da budu imali što je moguće veće plaće.

Najprije da spriječimo sve ikakve diskusije koju je počeo i uvaženi kolega Bačić, samo napominjem da 2009. kada ste vi bili ministar, ostavili ste Hrvatsku sa 20 milijardi kn deficita u proračunu, ostavili ste, samo da ne bude priče oko vjerodostojnosti i svega ostaloga.

Da ali ne prvi puta, ne kada je prvi puta vikao, nije dobio, nego drugi puta, a sada ćete vi dobiti kolega Đujić, vi dobivate opomenu, da da, izvolite u čemu je povrijeđen Poslovnik. … [[Upadica se ne čuje.]] Kolega Mrsić raspravlja samo vi radite nered. Nakon što završi kolega Mrsić, izvolite.

Kada govorimo o tome da je Vlada SDP-a prebacila 4 milijarde kuna iz drugog stupa u prvi stup, da, točno je, ali to je po Zakonu o djelatnim vojnim osobama, policajcima i ostalima, to je onaj čl. 6a,. po tom članku od 2000.-te godine niti jedan policajac nije otišao u mirovinu iz prvog i drugog stupa, nego svi su koristili 6a. i bilo je logično da onda im to omogućimo da to bude do kraja tako. Prema tome, to je vjerodostojnosti radi. 2014.-te su bili protiv ovog Zakona i diskusija je bila vrlo vehementna sa strane HDZ-a, zato sada prozivati šta je bilo onda da bi sada opravdali sebe da radite ovo što sada radite je u principu kontraproduktivno, ali idemo razgovarati o faktima, idemo razgovarati o tome što u ovim Zakonima bi trebalo biti dobro za građane RH i što bi bilo pametno da se napravi. Ministar Pavić je napravio, koji mislim da je štetočina što se tiče mirovinskog sustava, to je moj osobni stav, je neće donijeti ništa dobro samom mirovinskom sustavu je na sve kritike koje su krenule oko razgovora, oko ovog mirovinskog Zakona, izašao sada sa jednom idejom da se svim majkama koje imaju jedno, dvoje ili troje djece, da im se da mogućnost da imaju 6 mjeseci i više staža kada odu u mirovinu.

Imate taj dokument na sajtu u Saboru. To je ministar Pavić iz Ministarstva očito pisao. I sada najedanput preko noći, taj isti prijedlog se nalazi i u ovom sada prijedlogu Zakona. Ali se zaboravilo na još jednu drugu stvar, dati ćete 6 mjeseci tim ženama, ali će one onda biti još jedanput zakinute za period kad su porodiljnom jer ćete im računati mirovinu na onaj vrijednost koju imaju na porodiljnom, a ne na vrijednost njihove plaće prije nego su krenule na porodiljni dopust. Prema tome, ne nagrađujete ih, nego ih još jedanput kažnjavate. Stoga sam vam predložio prijedlog Amandman, ide za time da se to ispravi što ste stavili u prijedlog Zakona. 27% od početka su vam govorili dalje ruke od drugog mirovinskog stupa, nemojte privatizirati mirovinski stup, međutim, očito da ste shvatili da je to krivo, vjerojatno zahvaljujući kolegi Šukeru koji je tu puno iskusniji, nego vi i vratili ste to natrag. Međutim, opet niste imali hrabrosti da to napravite do kraja natrag i ne slažem se sa kolegom Hreljom da je ovo rješenje nešto što je najbolje rješenje, najbolje rješenje je da svi, bez obzira na vrijeme umirovljenja imaju 27% dodatka na mirovinu iz prvog mirovinskog stupa jer je to jedini način da ne stvorimo u budućnosti dvije razine umirovljenika. Sjećam se izjave ministre koji je rekao, ne možemo dopustiti da umirovljenici koji imaju mirovine iz prvog i drugog mirovinskog stupa, imaju veće mirovine, nego ako imaju mirovinu samo iz prvog mirovinskog stupa, što je negacija potpuno negacija mirovinske reforme. Da, penalizaciju ste pooštrili, onda ste dobili po prstima, pa ste sada penalizaciju nešto malo smanjili, ali ste napravili diskriminaciju. Vaša reforma je diskriminatorna reforma, svugdje stvara dvije razine umirovljenika. Diskriminatorna je zato što onima koji su sada pred mirovinom, oni će imati veću penalizaciju, nego što imaju sada, a oni koji su duže pred prijevremenom mirovinom, oni će imati manje, dakle, nagrađujete ljude da idu što ranije u prijevremenu mirovinu i ono što će vam se desiti, desiti će vam se sada, kao što se desilo Jadranki Kosor 2010.-te kada je najavila penalizaciju da će svi ono koji imaju uvjete za prijevremenu mirovinu, otići do 31.12.

Jasno je da na taj način se želi da radnici budu oštećeni i da imaju manje mirovine. Europska Komisija ministre vam je vrlo jasno predložila, vi izvolite slijediti Brisel i očito čuvati ćete svoju fotelju u Briselu, zajedno vi i premijer, vam je rekla 4 preporuke, 3 ste slijedili, a jednu ste zaboravili. Zaboravili ste preporuku 4 koja je vrlo jasna i koja bi bila jedina prava reforma uz ovih 27% je da izjednačite braniteljske i radničke mirovine, kako god znate, da li gore ili dole, ali trebate izjednačiti, to ste se oglušili i rekli ste kad ste steknu uvjeti i to je jedina prava reforma koja bi dovela do toga da se naši građani osjećaju mirovinskom sustavu, 70:30 je također u ovom sadašnjem zakonu, međutim usklađenje 70:30 ovako kako ste vi rekli je pitanje da li će se moći provesti. Jer šta ako u jednom dijelu godine vam se čini da su plaće više porasle nego plaće, nego troškovi života a u drugom periodu vam se to promijeni. Ono što i u sadašnjem zakonu je vrlo jasno, tijekom cijele godine 50:50 a nakon toga još jedno treće usklađenje da bi se na neki način dodvorili i rekli eto to je unapređenje, mi vam dajemo 70:30, 70:30 je već i u postojećem Zakonu o mirovinskom osiguranju. Ovo što ste sada napravili posebno i ovo što ćete napraviti sada u ovom drugom dijelu naše diskusije što je uvođenje komesara u nadzorne odbore mirovinskih fondova, jer niste uspjeli nam uzeti drugi mirovinsku stup. I šta ste sada napravili? U zakonu ste rekli da mirovinska osiguravajuća društva moraju imenovati u nadzorne odbore ljude koji nisu u vezi sa mirovinskim fondovima. Dakle postavljate HDZ-ove komesare, liči to na '90.-tu godinu kada je iz Mirovinskog zavoda su oduzeta velika sredstva i opet se ponavlja '90.-ta, vi ćete staviti političke komesare koje imenujete vi i premijer koji će govoriti tko će biti direktor Podravke, da li će se kupiti ova firma ili će se kupiti ona druga. Uzmi tuđe i daj svojima, to je očito politika koju ste i u ovom Zakonu o mirovinskom osiguranju ali i ovim drugim zakonima pokrenuli. Mirovinska reforma nije, ovo je samo nešto što se želi Europi pokazati da je reforma da bi osigurali vi i Plenković svoje fotelje u Briselu.

Ja kao što znate se uvijek ponašam jednako, ja sam i kolegu Marasa dva puta opomenuo i vas sam dva puta opomenuo i tek … ... [[Upadica se ne čuje.]] onda sam mu dao opomenu nakon što ste se po drugi puta to. Sada ste vi zlorabili, zlorabili instituciju povrede Poslovnika, … ... [[Upadica se ne čuje.]] oprostite jeste i ja vam dajem ponovno opomenu. Dajem vam opomenu sa oduzimanjem riječi. ... [[Upadica se ne čuje.]] Da. ... [[Upadica se ne čuje.]] Jer ste zlorabili, zlorabili ste instituciju … ... [[Upadica se ne čuje.]] Kolega Maras, vi ste, vi se izvolite žaliti Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav. ... [[Upadica se ne čuje.]] Ja vam opet kažem, možete se žaliti, slobodno, ako mislite da sam ja pogriješio, … ... [[Upadica se ne čuje.]] ako mislite da sam ja pogriješio vi se žalite. ... [[Upadica se ne čuje.]] Sljedeća replika je poštovanog kolege Hrvoja Zekanovića. Izvolite.

Evo ministar je malo prije meni odgovorio da nije, da je situacija zapravo pod kontrolom i da smo to, i da je sve to jako lijepo posloženo. Ja smatram upravo suprotno da većina mladih prvenstveno koji tek se školuju ili su počeli raditi neće uopće imati mirovinu i da će mirovinski sustav doživjeti svoj kolaps i to jako, jako skoro. Također, što mislite na komentar ministra koji kada sam mu rekao da se troši 17 milijardi eura na mirovine on me ispravio i rekao nije 17 nego 40?

Situacija nije apokaliptična ali mirovinski sustav mora napraviti određene promjene u svom radu i to je prava reforma. Jedno je da se zaustavi priljev mirovina po posebnim propisima. I to je nešto što je, jedino što će osigurati da ova nazovimo rupa od 17 milijardi ne bude takva kakva je. I mirovinski sustav je održiv, on će i dalje služiti onome čemu služi a to je socijalna sigurnost građana ali bi ministar trebao napraviti, prvo izjednačiti mirovine braniteljske i radničke i zaustaviti priljev novih umirovljenika. Evo, očekujemo da će doći 10 tisuća novih umirovljenika HVO-a jer je otvorena mogućnost da se ponovno odredi invalidnost sada 20 i nešto godina iza rata. I to će potopiti mirovinski sustav ali neće potopiti mirovinski sustav to što je on ovakav kakav je nego treba zaustaviti priljev novih umirovljenika po posebnim propisima. Uvaženi kolega Mrsić, '99. godine je bilo 35 tisuća umirovljenika koji su se odlučili za prijevremenu mirovinu, ja inače baš ne volim govoriti invalidsku, invalidsku, ja inače ne volim govoriti o tome što je bilo ili kad je bilo, jer onda odemo predaleko, no međutim mi imamo prema nekim pokazateljima, za vrijeme kad je HDZ bio na vlasti, negdje otprilike 11000 godišnje smo imali priljev novih umirovljenika koji su se odlučili za mirovinu već kad su pojedine reforme bile najavljene. Zanima me u vašem mandatu, kad ste bili ministar, koliko je godišnje bilo umirovljenika koji su koristili dakle, određene benefite da bi ušli, da bi prijevremeno otišli u mirovinu, ili invalidsku, ili nekakav drugi način, jer su si tu našli nekakvu olakšicu odnosno nekakvu priču, vi sigurno imate te podatke, pa bi bilo zanimljivo usporediti koliko je to za vrijeme kad je HDZ na vlasti, a koliko je to inače bilo. Mi smo bili rekorderi u Hrvatskoj po broju invalidskih mirovina u odnosu na Europu i Europsku uniju, i to je očito bio veliki problem. U vrijeme koalicijske Vlade osnovan je i Zavod za profesionalnu rehabilitaciju, vještačenje i zapošljavanje osoba s invaliditetom, napravljena je i jedna skupina koja je bila tijelo za reviziju invalidskih mirovina i u vrijeme SDP-ove Vlade, taj broj sa 35000 je pao negdje na 3000, i to je negdje nešto što je realno u odnosu na našu industriju, pobol naših građana odnosno naših radnika, i to je realno da je to tako. Ono što zabrinjava da je taj broj počeo ponovno rasti za vrijeme ove administracije i za zabrinjava to otvaranje mogućnosti da se nove invalidske mirovine, posebno braniteljske mirovine stvaraju i da to dovede do toga da mirovinski sustav u tom dijelu postane, postane nestabilan. Kolega Mrsić, u ovom popodnevnom dijelu nekoliko puta su spomenute propisi za posebne kategorije umirovljenika, čuli smo i od vas da je preporuka Europske komisije da se usklade propisi za posebne kategorije umirovljenika sa pravilima koji vrijede za opće mirovine. Po vama, zašto se to ne čini, što bi vi napravili odnosno što ste vi radili dok ste bili ministar, da bude što manji jaz između propisa za posebne kategorije umirovljenika i pravila za opće mirovine. Preporuka Europske komisije vrlo je jasna koju HDZ i ministar Pavić ne žele poslušati, jer očito da je biračko tijelo HDZ-a je u tom braniteljskom dijelu. U vrijeme koalicijske Vlade SDP-a napravljen je jedan od prvih koraka, a to je da su se braniteljske mirovine razdvojile na 2 dijela. Jedan dio koji je vezan uz rad, jer branitelji su radili i pokazalo se da od tih 7 milijardi, 2,5 milijarde su zarađene radom, imaju staža, da ostatak je trebao onda, tih 4,5 milijardi doći iz proračuna, jer da nije pokriveno stažom.

Poštovani kolega Mrsić, u vašem izlaganju vi ste predložili da bi željeli da svi dobiju 27% dodatka, neovisno jesu u I. ili II. stupu, što bi onda doveli opet u novu nepravdu s onih koji nisu imali izbora ići u dvostupnu, nego su morali ići u jednostupnu, i njih oštećujemo za individualiziranu kapitaliziranu štednju koju će ovi iz dva stupa, imati pravo. Dakle, to, mislim da je ovaj prijedlog izuzetno kvalitetan i pravedan, i to je na tragu onoga što smo i mi predlagali. Meni je žao što nismo, dok smo mi bili zajedno, mogli više stvari napraviti, ja znam osobno da su početkom vašeg mandata i kod vas dolazili i dva stručnjaka, ravnatelja mirovinskog iz Virovitice, iz Osijeka, znam zato što jedan taj bio i moj pokojni otac, i niste baš imali previše sluha za struku.

Poštovani gospodine Ćuraj, ono što treba gledati, treba gledati stručnjake koji se bave i slušati stručnjake koji se bave mirovinskom reformom.

Jedni koji će imati 27%, koji sada imaju i to mi plaćamo iz naših poreza, i imat ćemo onda drugu skupinu umirovljenika koji će imati tih 20,25%, pogotovo što je i pitanje kako je to riješeno u samom prijedlogu Zakona i kako će se to provesti, to sam bog zna, ono što sam ja predložio u amandmanu je da i riješimo i te ljude koji su od 2017., imaju zbog nerada Vlade, imaju 500 kuna manje mirovine, i da se obračunava ne unaprijed, nego unatrag za te ljude, pa se nadam da će HNS podržati taj moj amandman da se obešteti te ljude. Ne oprostite, poštovani zastupnik Branko Grčić. Kolega Mrsić, slušajte vamo, dakle slažem se s vama u smislu da, već sam to i rekao, dakle 27% na sve, to je jedini način da se povećaju mirovine u Hrvatskoj, barem za buduće umirovljenike, to je jedini način, ja vas uvjeravam. Dakle, ako se to ne dogodi, a vi predložite ono odnosno dovedete do kraja ono što ste predložili, postoje varijanta A i B. Ja vam tvrdim, većina ljudi će se odlučiti da ide u I. stup, da se vraća kompletno u I. stup. A šta to znači? To znači da će se novci iz II. stupa trenutno vratiti u proračun, potrošiti i da će u budućnosti biti stvorena nova rupa u mirovinskom sustavu jer ti ljudi mirovinu moraju primati idućih 10, 15, 20 godina i to je to. Kolega Grčić, vi ste ekonomista, ja sam liječnik, svak vjeruje svojoj profesiji, i ekonomisti vrlo jasno i upozoravali su i ministra, žao mi je tu što gospodin Šuker nije uspio imati veći utjecaj i da se 27% da svima jer sigurno da u budućnosti zbog toga će mirovine biti manje i upozoravaju nas stručnjaci da će mirovinski sustav biti održiv fiskalno, ali da ćemo imati vrlo niske mirovine, a sa ovime ministar betonira postojeće stanje i neće omogućiti da u budućnosti ljudi imaju veće mirovine.

Kolega Mrsiću, spomenuli ste kako će sada neki politički komesari ulaziti u nadzorne odbore, međutim, ja ne vidim što je tu novo ustvari, pa karakteristika ovog društva je da u sve upravljačke strukture, u sve nadzorne odbore, na mjesta direktora, na mjesta bilo koja bitna radna mjesta u državnom i javnom sektoru se uglavnom biraju ljudi koji su politički podobni, to je naslijeđe iz onog prošlog sustava, dakle, ne gleda se na to kakve je netko imao rezultate prije, nego se gleda da je odan onom sustavu koji je trenutno na snazi odnosno onoj stranci koja trenutno vlada.

Mirovinski fondovi su naša štednja i do sada su mirovinski fondovi, dakle, u nadzorne odbore mirovinskih fondova su imenovani ljudi koji su vezani uz mirovinske fondove. Ministar Pavić i HDZ sada odlukom ministra i premijera će u te nadzorne odbore imenovati svoje ljude iz HDZ-a i oni će odlučivati o tome gdje će naša štednja ići, koje će se kompanije kupovati, gdje će se naši novci dalje plasirati. Jedna od pogubnih stvari koje je ministar sada predložio, sad smo već na drugom dijelu, je da našu štednju dajete u start apove, od 10 start apova, 9 ih propadne, znači, ministar se kocka sa našim novcem, neka se kocka sa svojim novcima, ne sa našim, a ovo što se sada dešava je tipično HDZ-ovo. Očito da hoće u nadzorne odbore staviti svoje ljude, osim toga, to će biti lukrativno jer po sadašnjoj verziji Zakona oni nemaju pravo na naknadu, što je sada izbačeno, znači, imati će velike naknade i moći će se na taj način ljudima iz HDZ-a omogućiti da imaju dodatni prihod ako nemaju nešto drugo.

Iako se rasprava odvija u pomalo čudnim okolnostima gdje se djelomično pokušava stvoriti atmosfera straha da se ne može diskutirati, vrlo čvrsto i netolerantno vodeći sjednicu od vas, ja ću morati upozoriti na neke stvari vezano uz ovu reformu, bez obzira što mnogi u ovoj Sabornici neće prihvatiti te činjenice. Znači, kolegice i kolege zastupnici, hrvatska javnost nas gleda, pogotovo umirovljenici ili oni koji će uskoro ići u mirovinu i opravdano se pitaju zbog čega je status umirovljenika u RH kojih je jako puno, u neskladu sa trenutkom zbog čega oni dolaze zadnji kada se treba popraviti pozicija umirovljenika na red, zbog čega Ministarstvo kada ima priliku, radi se reforma, može se poboljšati status umirovljenika, to ne koristi, nego se ova nazovi reforma, koja to uopće nije, nego je određeno usklađivanje, ja bi rekao ovo što je rekao i kolega Mrsić, mislim da je jedna od najvažnijih stvari HDZ-u u ovoj reformi da mogu ubaciti u mirovinska društva odnosno u fondove svoje ljude i da onda mogu kadrovirati. Znači, cijela se gungula oko toga stvorila da bi se u drugom čitanju ubacila ova izmjena, toga u prvom čitanju nije bilo. vrlo jednostavno, da bi ljudi poput Borića, Šukera, Klimana, mogli ući u nadzorne odbore Društva za upravljanje mirovinskim fondovima i na taj način utjecali na to tko će biti u kojoj firmi, da li će Pucer biti sigurniji s obzirom da je on HDZ-ov kadar u Podravci ili neće. To je cijela, znači, ta reforma se svela HDZ-u kako da učvrsti sebe i svoje kadrove u tvrtkama koje su u kontroli mirovinskih društava, a ne da pomogne umirovljenicima u RH, to je svima jasno. To je apsolutno svima jasno, to je jasno i našim umirovljenicima i to će ljudi zapamtiti jer kako objasniti da 63,00 kn imamo povećanje mirovine na godišnjoj razini, da se odbija ono što bi bilo logično i pravedno da se usklađivanje mirovina sada kada su trenuci, kada ima više novca, radi na način da se utvrđuje indeks rasta prosječnih plaća i da se na taj način usklađuje jer plaće rastu više od duplo brže, nego što rastu mirovine i mi kažemo umirovljenicima, ne, 63,00 kn vam je na godišnjoj razini dovoljno, snađite se sa time. Ima toliko problema kolege iz HDZ-a u mirovinskom sustavu, zajamčene minimalne mirovine o tome koji iznos bi tu trebao biti, uopće ne govorimo, koliko ima mirovina ispod toga iznosa koji bi trebao biti nekih 45% prosječne plaće, minimalne bruto plaće pardon, to iznosi nekih 1.548 kuna šta je ispod svakog minimuma, ali koliko ima mirovina koje su niže i od toga. I šta se radi? Glavna priča uz ovaj HDZ aranžman kako ubaciti još svojih 100, 200 ljudi po firmama koje su uložene kroz mirovinske fondove, glavna stvar je kako u situaciji gdje životni vijek u RH se smanjuje prosječni, to doktor Reiner vrlo dobro zna, u zadnje dvije godine od kad je ministar zdravstva gospodin Kujundžić, to je 3 mjeseca kraće životni vijek u Hrvatskoj nego što je to bio prije toga. U cijeloj EU životni vijek raste, ali kod nas u Hrvatskoj ide u suprotnom smjeru, toliko o kvaliteti zdravstva i rada Ministarstva zdravstva RH. Mi ubrzavamo odlazak, odnosno pomicanje godina odnosno starosti za odlazak u mirovinu sa 65 na 67 godina. Umjesto da radimo suprotno, s obzirom da su takvi trendovi, logičan bi bio prijedlog da produžimo da ono usklađivanje ne ide po 3 mjeseca nego po 2 mjeseca, pa da redimo 2042. bude taj period kada bude trebalo, kada se bude trebalo odlaziti sa 67 godina u mirovinu ili da se od toga odustane. Da se kaže vidimo trendovi nisu dobri, zdravstvo ne radi na ispravan način idemo od toga odustati, pa ćemo vidjeti za 5 ili 7 ili 10 ili 15 godina kakvi su trendovi i da li to treba u budućnosti korigirati na više ili na niže. Ne, ovdje se vrlo kruto odlučuje, odlučuje ići na način da se ljude tjera u mirovinu, sa druge strane naravno postoji jedan dio umirovljenika, ja mislim da je tu prijedlog sindikata vrlo dobar, treba ostavi 65 godina, a ko može duže raditi neka radi jer neke struke mogu raditi sa 67 ili sa 70 godina bez problema, vrlo su produktivne u toj životnoj dobi al postoji jako puno, jako puno profesija koje 65 godina već je vrlo kritično što se tiče posla i žao mi je što tu nema senzibiliteta od strane ministarstva ili Vlade RH kako bi se na taj način postavili. I sad se postavlja pitanje, kako je moguće da svi u RH, velika većina ljudi, govori da ova mirovinska reforma odnosno nazovi reforma ne valja, kada bi sad pitali ljude na cesti ili otprilike kakav im je stav prema tome, vjerojatno bi 90% ljudi reklo da je to nekorektno i da se može drugačije i bolje napraviti da ne ide se infavorem ljudima i ovdje kažem u startu da će trebati ići sa referendumom po ovom pitanju, doduše treba pričekat malo ljepše vrijeme i kada bude pogodnije vrijeme za to, možda za 2, 3 mjeseca kada dođe proljeće u RH da se ljudi mogu izjasniti šta misle o ovoj mirovinskoj reformi i treba ljude pitati direktno, šta mislite da li je to zbilja tako dobro kao što nam tvrde kolege iz HDZ-a, kao što nam tvrdi premijer Plenković ili ministar Marić. Neovisno o tome šta ko misli ko je iz koje stranke, ja sam uvjeren da će se velika većina ljudi izjasniti ono šta je jedino logično. A to je da je ovo nedopustivo i da se moralo moći uzeti u obzir interes onih ljudi koji u ovom trenutku gledaju i pitaju se kakva će im bit mirovina i kada će ić u mirovinu i u kakvom će stanju ići u mirovinu, treba pitati tete u vrtiću, treba pitati radnike i radnice u Konzumu, treba pitati one koji zbilja sa 65 godina neće više moć kvalitetno obavljati. I naravno da ćemo onda doći do jednog zaključka koji već sada svi znamo, ali sistemom dizanja poslušnog stranačkih ruku će se izglasati što se bude izglasalo, znači tu sada nije bitno ni HNS-u, ni ostalima, Milanu Bandiću stanci još manje je bitno ovaj vidjeli smo kako se odustaje i od amandmana za udžbenike, znači tu je bitno još samo preživjeti još 2 godine u Hrvatskom saboru, to je najveća nagrada, a sa druge strane interes građana nažalost tu dolazi kod djela zastupnika tek na zadnjem mjestu i ja mislim da o tome ovdje treba vrlo jasno govoriti. Znači mi podržat ovu reformu nećemo, u četvrtak ćemo imat jedan sastanak svi oporbeni zastupnici da hrvatski građani vide da se veliki dio oporbe, odnosno ne veliki nego sva oporba se ne slaže sa ovim zakonom, tamo ćemo iz argumentirati još jednom da se čuje šta se to misli, na taj način vjerujem da će se već najaviti i ono šta trebamo pripremat ljude a to je da će imat priliku na referendumu reći šta misli o tome, naravno ne opet kažem u zimskim mjesecima i kada se lakše utone u san, znači ne tada, nego kada se malo proljeće, ovaj dođe u Hrvatsku i kada malo živnemo svi skupa, znači u tom trenutku će ljudi vjerujem biti spremni vrlo jasno se suprotstaviti ovoj jednoj politici koja nije adekvatna i koja nažalost Hrvatsku što se tiče umirovljenika stavlja u puno goru poziciju nego šta smo to sada. A vjerujte mi mogućnosti ima. Kako je bilo mogućnosti povlaštene mirovine dignut 10% 2016. godine, pa nije valjda jedini kriterij ako glasate za HDZ da vam se treba pomoći. I zato evo još jednom u ovoj raspravi pozivam sve da odbace ovu ovaj set zakona kako bi pravedno rješenje aplicirali na našim ljudima u Hrvatskoj.

Naš glavni problem je omjer broja zaposlenih i broja umirovljenika. 80.-tih godina je taj omjer bio 4:1 u korist zaposlenih, danas je to negdje 1,2:1, e sada ja vas pitam, što vi mislite, što bi trebala RH učiniti da mi konačno počnemo naše gospodarstvo jačati, da se ljudi počnu vraćati na selo, da počnu tamo proizvoditi, da se počnu vraćati u ove pasivne gradove gdje bježe van, dakle, što treba država učiniti konkretno, konkretne mjere da bi ljudi shvatili da treba raditi u ovoj zemlji, da nije dovoljno sanjati kako ćemo svi biti nekakvi političari i nekakvi ljudi koji neće zaprljati ruke dok rade, to je naš glavni problem, kako doći do toga? Vrlo teško je u jednoj minuti to gospodinu Aleksiću odgovoriti, možda bi vam najlakše odgovorio, treba raditi suprotno od ovoga što radi HDZ-ova Vlada, evo, to bi bio jedan najlakši mogući odgovor jer ako radite suprotno, velika je šansa da nećete pogriješiti, velika je šansa, a pogotovo ako se vodite interesima građana, a ne vodite se interesima kako 100, 200 članova stranke ubaciti u neka tijela, nadzorne odbore ili tvrtke koje bi eventualno mogli ovaj onda imati pod svojom kontrolom.

Slijedeća replika poštovani kolega Robert Podolnjak, izvolite. Poštovani kolega Maras, na kraju izlaganja spomenuli ste riječ referendum, mislim da bi trebalo više naglasiti, žao mi je što je upravo sad morao ministar napustiti sjednicu, naime, bilo bi dobro da razmisli i on i parlamentarna većina, naime, možda mi ovdje nećemo u opoziciji spriječiti donošenje ovih Zakona i ovog paketa, očito je o tome vladajuća većina odlučila, ali morali biste imati u vidu ono što je najavljeno, da će slijedeće godine vrlo izvjesno, ako ovakva rješenja ostanu kakva su sada, imati referendum koji će pokrenuti hrvatski Sindikati, za koje je vrlo izvjesno da će imati daleko veći broj potpisa, nego što treba za raspisivanje referenduma, ovo vam je posljednja prilika odustati od ove reforme koju predlažete. Odgovor, kolega Maras, izvolite. Hvala lijepo. Kolega Podolnjak, ja mislim da je krajnje vrijeme da se opozicija dogovori, tu više nije pitanje nikakvih ideoloških razlika, niti bilo čega, pitanje je da zajedno stanemo iza toga i da pokažemo HDZ-u da ne može raditi u RH što god želi i uvjeren sam, kada bi cijela opozicija zajedno sa Sindikatima stala iza toga referenduma, da bi se potpisi bez problema skupili i to treba napraviti jer očito drukčije ne ide.

Prelazimo na slijedeću raspravu, poštovani kolega Branimir Bunjac, izvolite.

Evo, maloprije smo čuli zastupnički komentar da je premali omjer zaposlenih i umirovljenika. Znači, mi kad bismo danas zaposlili apsolutno sve nezaposlene u RH do zadnjega, mi bismo taj omjer povećali možda sa 1,2 na 1,25 ili 27 u odnosu na umirovljenika. Znači, mi jednostavno taj omjer više ni na koji način ne možemo popraviti, on je nepopravljiv jer su se ljudi odselili i nema se više koga zaposliti. Ako se nema više koga zaposliti, nema više tko platiti doprinose, ako nema tko platiti doprinose, ne mogu se puniti mirovinski fondovi i to je ogledalo HDZ-ove politike koji je opustošio RH ko Turci i Velikosrbi skupa. Znači, mi smo uspjeli sa 4,5 milijuna stanovnika doći na 3,5 milijuna, što znači da smo izgubili milijun stanovnika usprkos svim rađanima i svom prirastu i natalitetu. Ja ne znam kada je u hrvatskoj povijesti bilo da je milijun Hrvata nestalo u tako kratkom roku, čak i onda kad su bili najteži ratovi, okupacije itd., totalitarizmi, jednoumlja itd. I ako je već stanje takvo, mi se moramo, dakle, zapitati što je tome uzrok, a uzrok je, dakle, u tome što se obezvrijedio rad, a onda posljedično tome su se obezvrijedile ove mirovine, već sam elaborirao i ne želim se sad opet ponavljati kroz drugi mirovinski stup koji smo jednostavno prepustili bankama kao njihov proizvod, kao neki njihov ekstra profit. I to vrlo dobro znaju, slažu se sa mnom dok govorim, HDZ-ovi zastupnici, čak i sam ministar, ali se boje provesti prave reforme, nego ovdje onda samo glume, dakle, da provode neke reforme.

To bi bila reforma, da se poveća omjer mirovine u plaćama, to je reforma, mi u Živom zidu već smo dali ovdje prijedlog, da se uvede zajamčena minimalna mirovina u iznosu od 3300 kn. Taj zakon je u proceduri. Nitko na njega ne reagira, ovdje se spominju nacionalne mirovine, naš prijedlog Zakona o nacionalnoj mirovini, već je godinu dana u proceduri. Jer mirovine nisu trošak, mirovine predstavljaju prihod, to je ono ključno što morate znati. 10% poreza i prihoda u državni proračun daju umirovljenici.

A kod nas se provodi politika da su umirovljenici trošak, da su umirovljenici teret i da umirovljenike treba penalizirati, penalizirati. Ja ne znam koliko sam već puta danas čuo riječ penalizacija, pa penalizirajte sami sebe. Kako vas uopće nije sram reći da treba umirovljenike penalizirati, skupinu društva koja je socijalno ugrožena, slaba i koja zaslužuje svaku našu pažnju. Sada ćemo za prijevremene mirovine penalizirati, pa ćemo penalizirati evo vidim i dobrovoljne mirovinske fondove po novome, pa onda ne znam, ćemo penalizirati ako poštar nosi mirovinu umirovljeniku, čemu službi ta naknada za poštara? Opet samo u korist bankama. Samo da plati banci naknadu za izdavanju mirovine, vođenje računa itd. Neka mu poštar donese doma, ali vi ste to penalizirali, kažnjavate ljude. Zašto ne raščistite pitanje s povlaštenim mirovinama, kome trebaju te povlaštene mirovine? Tko sve u Hrvatskoj ne dobiva povlaštenu mirovinu? Dajete između minimalno 4-5 milijardi godišnje kuna za povlaštene mirovine a nemate novaca, nema se novaca i opet se moraju davati povlaštene mirovine. Pa kako može netko biti povlašten ako se nema novaca, ja to ne razumijem. Kakva je to kuća ne znam u kojoj će netko jesti meso, a drugi neće imati za kruh, jel to normalno okruženje, jel to briga, jel to solidarnost, jel to ljudskost, nije.

Koliko puta smo mi u Živom zidu predložili ovdje da se promijeni način izračuna mirovina, da se uvede švicarska forma, sve što je za umirovljenike povoljnije, uostalom kako je u državama članica EU. Zašto se ne uvede pravilo da udovica ili udovac ima pravo zadržati svoju mirovinu i imati dio mirovine svojega preminuloga partnera, 20-50% ovisno koliko se država može protegnuti. Ako se nasljeđuje mirovina, ako netko nema prava na mirovinu, pa uzima partneru, onda samo 70% se može uzeti. Znači, gleda se da se zakine na svaki mogući način. To umirovljenici ne mogu plaćati, 180 tisuća ovrha imate godišnje. Ali vi i dalje odgađate primjenu Ovršnoga zakona, odgađate, zašto? Zato što vam nije prioritet, nema drugog razloga. Da vam je prioritet imali biste riješeno to pitanje do ponedjeljka.

Ali nije vam bitno, bitno vam je da se interesne skupine, ovršna mafija, napljačkaju nad sirotinjom. To je ono što je vrlo loše. Ovdje se pitanje umirovljenika ne rješava, ovdje se umirovljenicima doslovce bacaju mrvice sa stola na pod, i evo pokupite si to i onda se može pričati da se provedene reforme. I da ljudi moraju raditi do 67 g. A vidjeti ćete da će se pomaknuti ta granica još i više u Njemačkoj se već predlaže da se radi do 73 g. Čitajte malo, informirajte se. Koji je konačni cilj toga, pa konačni cilj toga je da se mirovine ukinu i da ljudi rade do smrti, eto to je konačni cilj.

Hvala lijepo kolega Bunjac, ja se zbilja iznenađen da se vi čudite zašto su 2016. odmah skočile 10% povlaštene mirovine, kada je to jasno kao dan. Znači tu se radilo o tome da je HDZ akceptirao to biračko tijelo kao isključivo njegovo i da je odmah 10% po dolasku na vlast osigurao tom biračkom tijelu ne bi li ih zadovoljio. Znači tu s jedne strane jedan uski krug ljudi se namirio i nagradio, a s druge strane naši umirovljenici reko sam 60 kuna godišnje. To je ono šta ministarstvo odnosno Vlada RH daje prosječnom hrvatskom umirovljeniku povišicu, 63 kune, pa kako se ono kaže snađi se ti druže sa tih 63 kune ne.

Izvolite kolega Bunjac.

Znači prosječna mirovina političara iznosi 5 do 6 puta više nego što iznosi plaća radnika, s time da je radnik najčešće radio puno duže nego što je radio političar, puno teže i što je najvažnije od svega, puno je više doprinio, doprinio punjenju proračuna nego političar.

Znači prvo idemo namiriti sebe svoje ljude, svoje interesne skupine, svoje članove, svoje frendove, kumove, braću il sestre i ne ne znam koga sve, e onda šta vama ostane. Pa to je jasno ko dan i zato imamo povlaštene mirovine. Slijedeća replika poštovani kolega Hrvoje Zekanović, izvolite. Poštovani kolega Bunjac, evo drago mi je da ste vi bili ovdje jedan od rijetkih koji su jasni i eksplicitni po pitanju katastrofalne ja ću reći, citirat ću ministra apokaliptične situacije u Hrvatskoj i slažem se s vama da našu djecu čeka upravo taj scenarij, a to je da neće imati mirovine i da će vjerojatno raditi dokle god budu mogli, vi ste rekli do smrti, možda baš ne do same smrti a možda neki i da. I to je jedna činjenica koju treba izgovoriti, ja sam čak i reko danas u replici ministru, pa nije ni ministar kriv za situaciju koja je u Hrvatskoj u potpunosti, ali trenutno je on odgovorna osoba i smatram da ko odgovorna osoba i on i premijer moraju jasno reći da hrvatski mirovinski sustav je u kolapsu i da uskoro, a možda već i naša generacija neće imati mirovine. Onaj tko ne štedi ili ko nema djecu njemu se loše piše. Dakle, ja bi volio čuti ministra upravo tu poruku, štedite ili ajte u reprodukciju inače ste nagrabusili. Hvala lijepa zastupniče Zekanović, štediti od čega, imamo prvi stup gdje već štedimo, imamo drugi stup gdje već štedimo, sad kažu plaćajte treći stup, sad kažu dat ćemo dodatke na drugi stup, pa to je onda već četvrti stup.

Od čega čovjek da štedi, znači od čega čovjek koji ima plaću 3-4.000 kuna kolko on može stavit sa strane mjesečno, evo recite koliko može stavit sa strane? Znači ne ostane mu ni kuna, on ne samo da ne može staviti sa strane ništa, nego se mora zaduživati da bi preživo mjesec, mora ići u minus, mora dodatno raditi itd. Znači od čega da se štedi? Štediti mogu samo oni koji imaju plaće 10.000 kuna i više, a ko su opet to?

Međutim kada bi država imala nekakvu politiku usmjerenu prema razvoju da se podigne selo, da se podigne gospodarstvo, da se podignu gradovi koji propadaju, da to krene sve u nekom boljem smjeru, da ljudi osjete potrebu da rade ovdje, onda bi se ljudi počeli vraćati ovamo, dolazili bi ljudi izvana, pa poželjni su ljudi izvana isto tako da dođu ovdje raditi, znači kada bi politika bila takva jedna proaktivna onda bi se to događalo. Međutim naša politika nije proaktivna nego je vrlo konzervativna, ona je okrenuta prije svega prema svom političkom plemenu, prema stranačkoj, prema stranačkom nepotizmu i zbog toga je to tako. I nažalost zbog toga ste u pravu.

Hvala lijepa zastupniče Aleksić, znači možemo mi u ovom trenutku otvoriti hrvatske granice i pozvati sve radnike Europe da dođu raditi, al je problem u tome što ovdje više niko ne želi doći. Znači čak ni ovi nesretni migranti se ne žele zadržavati u Hrvatskoj, niko od njih. Čitam u novinama da čak i romske obitelji se sele iz Hrvatske. Znači nema više te nacije, te vjere, te rase, toga ko bi htio u Hrvatsku uopće doći.

Hvala podpredsjedniče, uvaženi kolega Bunjac rekli ste da bi se većina umirovljenika očekivali od ove reforme, uvjetno rečeno reforme povećanje al vidimo nažalost to neće ozbiljnije dogoditi i nije u redu da više od godinu dana nije ušo u proceduru vaš Prijedlog Zakona o nacionalnoj mirovini i mi smo iz HSS-a i ja osobno danas u ime kluba rekao da bi trebalo za one ljude koji nisu ostvarili ni jednu godinu radnog staža i nisu u mogućnosti dobit mirovinu ni po jednoj osnovi da im se uvede konačno nacionalna mirovina, a ne da mi sad šaljemo poruku i da oni koji rade će se još penalizirati jer se gleda godina života, ne godina staža i kažnjava se oni koji su duže u sustavu rada i koji više uplaćuju. I upravo mi šalje jedan prijatelj, jedan bećarac, kaže, radio sam najviše od sviju, a sada imam najmanju penziju. Hvala lijepa uvaženi zastupniče Vlaović. Znači, postoji jako puno ljudi koji su radili 10, 12, 14 godina, uplaćivali su doprinose, danas nemaju niti jednu jedinu kunu. Postoje, na žalost, ljudi koji su proveli radni vijek radeći na crno, radeći neprijavljen i to je nekada bila masovna pojava, na žalost, i danas je dijelom i oni danas žive bez ijedne jedine kune, doslovce žive bez kune. Čemu služi država ako ne može osigurati svojim građanima barem eto minimum nekakve socijalne zaštite. Mi smo socijalna država po prvoj točki Ustava, a dopuštamo da stariji ljudi žive bez ijedne jedine kune i to HDZ zna da je to problem i napiše u program vjerodostojno uvesti ćemo nacionalnu mirovinu, a onda kada treba to provesti u djelo, onda mudro šute, hvala lijepa. Prelazimo na slijedeću raspravu, poštovani kolega Ivan Pernar, izvolite. Uvažene dame i gospodo, svi znate da je ne samo u HR, nego i u cijelom svijetu na putu odnosno stvara se jedan novi svjetski poredak. U tom svjetskom poretku jasno je gdje je kome mjesto, običnim ljudima je mjesto na dnu novostvorene piramide moći, a eliti, uskoj manjini je mjesto na vrhu. Taj sustav po svojoj prirodi nije demokratski, iz više razloga, a glavi razlog je taj da mišljenje građana odnosno njihova volja nikoga ne zanima.

Kolega Pernar, kolega Pernar, molim vas vratite se na svoje mjesto i nastavite s raspravom. Hvala vam, vraćam se na svoje mjesto, a žao mi je što moram ponoviti sve. Uglavnom, u cijelom svijetu, pa tako i u našoj zemlji, na mjestu je odnosno događa se odnosno stvara se jedan novi svjetski poredak. U tom poretku nema mjesta za siromašne i slabije, nema mjesta za golemu većinu ljudi koji nisu dio uske elite. Ta uska elita koja je zasjela na vrh piramide moći vlada autokratski, ona tvrdi da je demokratska, da je izabrana od naroda, međutim, ona doduše, jeste izabrana od naroda, ali ona taj narod ne predstavlja jer da predstavlja slušala bi njegovo mišljenje, a mišljenje goleme većine građana je da se protivi tome da se mora raditi do 67.-me godine. Ova mjera, kao i porez na nekretnine, kao i neke druge, da tako kažem, politike Vlade, pogledajte samo stav Vlade prema Marakeškom Sporazumu. Pokazuju da se naš narod, zapravo, najmanje pita da građani RH više defakto ne odlučuju o ničemu. U Francuskoj možete vidjeti velike prosvjede, možete vidjeti pobunu, možete vidjeti nerede i nemire. Zato jer su građani rekli, mi ne želimo poskupljenje goriva npr., ali u našoj zemlji Vlada kaže raditi ćete do smrti. Zašto? Pa zato jer zna da su ljudi pasivni, zato jer znaju da i šta god napravili, opet će biti ljudi koji će glasati za HDZ. Ali, što vam hoću reći? Želim reći misao da mi ovdje koji jesmo, nitko od nas do smrti sjediti u ovom Saboru, toga smo svi svjesni, pa tako gospodo, niti vi, koji ste sada ovdje, i vi gospodine Brkić koji sada ovdje predsjedate, pitanje je do kada ćete zasjedati u ovom Saboru i kada ćete i vi otići u mirovinu, kao i svi mi drugi. I hoću vam reći da ovaj Zakon će se na kraju primjenjivati i na nas. Znači, nama kao ljudima, nije u interesu da radimo do 67.-me godine za isto ili manje, ali ova zakonska izmjena će upravo do toga dovesti. Naravno, vi ćete reći možda gospodine Pernar, ne znam, ja imam riješenu svoju mirovinu ili ja imam povlaštenu mirovinu ili mene jednostavno za to nije briga, zato jer ja imam dovoljno novaca itd. Možda vi imate, ali mnogo ljudi koji nemaju, ima mnogo ljudi koji žive od mirovine.

I naravno te mjere se niste vi sjetili, to je mjera koju je nama sugerirala Svjetska banka, MMF, EU, svi ti neljudski Zakoni, od toga da morate dozvolu da bi bacili uzicu u more, pa toga nije bilo u socijalizmu, a nije bilo u socijalizmu tog poreznog terora, nije bilo fiskalizacije, pa mi imamo situaciju da se maltretira prodavače na placu, maltretira ih se sa kaznama, maltretira ih se sa tim fiskalnim kasama. Znate zašto mora? Pa zato što je cilj staviti nadzor nad svaku transakciju, cilj je na duge staze ukinuti gotovinski novac i uvesti bezgotovinsko plaćanje. Cilj je uvesti društvo totalne kontrole, cilj je pretvoriti na sve u robove novog Svjetskog poretka. Cilj ovog zakona je da radimo do 67 godine. Cilj poreza na nekretnine je da ako više nismo u stanju plaćati taj porez da odstanemo bez svoje mirovine da nam se uzme. A vi gospodo zastupnici koji podržavate ove zakone koji su usmjereni protiv goleme većine, protiv 99% građana morate biti svjesni da ste iskorišteni, da vama netko upravlja i da taj koji vama upravlja da za vas odnosno da njega za vas nije briga. Pa pogledajte dana i gospodo, znate i sami premijer Plenković, Andrej Plenković, on je ko' revolving door, ono kako se kaže, otišao je u Brisel, vraća se iz Brisela i planira se opet vratiti u Brisel. I on je taj koji gura ovu agendu u Hrvatskoj. I gospodin Brkić, nemojte misliti, ja sam to rekao gospodinu Petrovu davnih dana, on mi se smijao tada kaže šta ovaj Pernar Priča. Ja sam mu rekao gospodine Petrov, vama će raditi o glavi, vašu glavu će skinuti s tog mjesta. Petrov mi se smijao ali sada ću to reći vama gospodine Brkić. Iz onog što čitam iz medija imam osjećaj da premijer vama radi o glavi, ali ne radi vam o glavi zato jer ste ne znam vi za globalnu elitu a on protiv nje nego se tu radi o nekakvim uskim stranačkim interesima njegovim gdje on želi sebe i svoju grupu poltrona oko sebe postaviti na sve kutove vlasti unutar HDZ-a a samim time i da na taj način vlada cijelom državom. Zar je to uspješna priča? Vi mislite da ste dio te uspješne priče ali vidjeti ćete da taj sustav, globalni koristi i vas i Plenkovića i cijelu ovu vladajuću većinu na način da vi dobijete određenu, neću reći proviziju ali oni na neki način vas kompenziraju da vi provodite politiku protiv većine naroda i vi u tome sudjelujete. Ali vrlo brzo ćete se naći u situaciji da će ova vaša politika stvoriti probleme i kada se stvore ti problemi globalna elita neće reći mi smo izazvali te probleme. Ne, oni će reći gospodin Brkić je izazvao te probleme, on je kriv, gospodin Plenković je kriv i žrtvovati će vas isti ti koji vas sad tjeraju da ovo radite. Sve što ste vodili do sada počevši od tih povlaštenih mirovina koje su po mojem sudu nepravedne do toga da ste ljude slali u mirovinu prije vremena, da ste stvorili sustav gdje je 1,2 radnika na jednog umirovljenika. Pa vi ste cijelu Hrvatsku uvjeravali da je takav sustav održiv, kupovali ste socijalni mir, toga ste svjesni. A zašto? Zato jer ste vjerovali da, tj. niste vi razmišljali šta će biti za 10 godina. I sada smo se našli u situaciji da vi koji ste nekad dijelili ljudima, vi koji ste davali lažne vojne mirovine, vi koji ste dozvoljavali ljudima da idu u mirovine prije nego dođe vrijeme, sada vodite nehumane zakone koji će oni koji ni krivi ni dužni nisu za ništa morati će raditi do 67 godina da bi dobili istu mirovinu kakvu su i prije primali. To je vaša politika. Zato jer ako vi uzmete sebi ili dajete nekom svojem, a od nekog se mora uzeti, od nekog se mora uzeti. A te vaše priče o suficitu, o proračunskom višku, o tome kako je premijer Sanader uspješan, čuj mene Sanader, Plenković, ali ja sam rekao, ja se sjećam kada je bila inauguracija, ja sam rekao za gospodina Pelnkovića, čuvajte se ovog čovjeka, imajte oči širom otvorene. I Sanader nam je, njega su nam prikazivali kao europskog čovjeka ali vidjeti ćete po političkim potezima Plenkovićeve Vlade da je to sluganska Vlada, da je to Vlada upravljana izvana, da je to Vlada koja gleda interese uskog kruga ljudi a ne goleme većine hrvatskih građana. Ovaj Zakon o mirovinama kojima se de facto mora raditi 2 godine dulje nego prije je put u tom sluganskom smjeru. Izvolite. Ja sam bio dovoljno hrabar da se javim. Kolega Pernar, rekli ste da smo mi svi koji ćemo podržati ovo instrumentalizirani, da ovaj zakon ide u korist '99% ili zapravo ne ide u korist 99% građana naših, da ovih 67 godina nam je nametnuto. A ja vama odgovorno ovdje tvrdim da mi ovim zakonom recimo omogućavamo ljudima koji žele ostati na tržištu rada, da ostanu. Znači oni koji su dugogodišnji umirovljenici kada napune 60 godina ili 61 2027. a 41 godinu staža oni mogu uzeti mirovinu i nastaviti raditi. E sad, hoće li dobivati pola mirovine ili punu plaću ili pola plaće punu mirovinu opet im se daje na izbor. Ja ne vidim tu ništa loše. Oni koji žele ostati u radu i nakon 65 a ja osobno i kao direktor poduzeća sam imao takvih ljudi su, ovime pomažemo. Naravno ne smijemo kažnjavati one koji zbog zdravstvenih razloga n mogu ... [[Govornik se ne razumije.]] i to mislim da se s ovime ne radi. Odgovor kolega Pernar. Uvaženi zastupniče Čuraj, ha vi meni kažete da gospodine Pernar kao ima ljudi koji žele raditi do 67 a ako žele kažete moći će i ranije ići u mirovinu ako imaju 41 godinu staža. Pa ja sam upravo na tu temu postavio pitanje Zavodu za mirovinsko osiguranje. Pitao sam koliko umirovljenika ima 41 godinu staža. Kažete vi, iz klupe dobacujete 20%, manje od 10% gospodine Čuraj. Znači manje od 10% će moći birati a 90% neće moći birati i neće imati izbora i to je činjenica.

Zahvaljujem potpredsjedniče. Ja ću probati kratko samo pojasniti i zbog upita građana, točno, a dati jedno onako laičko pojašnjenje svih ovih termina s kojima se razbacujemo, vidim da neki zastupnici baš ne vladaju pa si dozvole pričati i napamet, da ne kažem nešto drugačije. Znači mi imamo prijevremenu starosnu mirovinu koja trenutno prema Prijedlogu je 60 godina života i 35 godina staža do 01.01.2027., a do 2033. prema Prijedlogu 62 godine i 35 staža. I u tom slučaju za one koji odu sa tim uvjetima, govorimo o mogućoj penalizaciji ukoliko ne budu do 65-te odnosno do 67-me, samo u tim uvjetima, jel' dalje kad govorimo o bilo kojoj starosnoj mirovini koja je za 65 godina života i 15 godina staža, odnosno 67 od 2033., nema toga. Kad govorimo o starosnoj mirovini za dugogodišnje osiguranike, tko napuni 41 godinu staža i danas 60 godina života, nema penalizacije, puna starosna mirovina, … [[Upadica Ivan Pernar: Sad ih je 8,66%, evo, a dalje: govornik se ne razumije.]] nema, znači nema, gospodine Pernar opet dobacujete pa ćete onda vi reći da vam netko nešto kaže, dakle danas trenutno je u sustavu mirovinskog osiguranja imamo samo 20% ljudi koji imaju 40 godina ili više staža. To je problem, i to dobro dijagnosticiramo, jedan i drugi, i kako ćemo riješiti taj problem? Nacionalna mirovina, ne. Socijalne beneficije, da. Mirovinsko osiguranje je osiguranje po svom definiciji. Mi smo tu zbilja navikli sve bacati u ćuture, svatko tko nema, nije radio, nije osigurao, ili ima ne daj bože nažalost, i to je glavno pitanje, premalu mirovinu, idemo svima dati svega, bez obzira jel' netko bio budala pa radio 40 godina, a onaj koji nije radio, iz ovih ili onih razloga, ćemo ga izjednačiti. Pa kako da se taj čovjek osjeti? Zato je to mirovinsko osiguranje. A ja sam za to da se propiše da minimalno socijalni naknada za sve one koji nemaju, ne mirovina, naknada, jer moramo znati što je mirovina, i što je mirovinski sustav, i onda ćemo ga drugačije promatrati.

Druga beneficija, ode u mirovinu, ali nastavi radit, na pola radnog vremena ili čak punog radnog vremena uz primanje pola mirovine. Znači dobivaju i mirovinu i plaću. I sad vi meni kažite da to nije dobro? Da netko sa 60 godina, 61 godinu kao što će bit, ode u mirovinu i ostane radit na pola radnog vremena i dobiva pola plaće i punu mirovinu, ili čak ostane radit puno radno vrijeme i dobiva još pola mirovine na onu plaću koju je dobivao, ja ne vidim tu zbilja kako je to strašno ovim zakonskim Prijedlogom nekome napravljena nepravda. Također ono što sam tražio u prvom čitanju je da kod tih bonifikacija odnosno tu priznamo malo više staž, moj prijedlog konkretni bi bio, da za one koji imaju više od 40 odnosno 41 godinu, za svaku tu godinu više staža, se umanji jedna godina života. Pa netko ako ima 42 godine staža, onda ne mora ići sa 61 nego može sa 60, tko ima 43, može sa 59, i na taj način sve izjednačimo. I vrednujemo one koji su zbilja ušli na tržište rada vrlo mladi, gotovo sa 16 godina recimo. I onaj netko tko je ušao na tržište rada sa 16 godina, on 41 godinu staža ispunjava već sa 57 godina. I po meni bi tu bilo, a to prije svega govorimo o tekstilnoj industriji, i o naravno ženama koje su tamo u velikoj mjeri radili. Nema puno takvih situacija, a mislim da je to pravedno, da samo na taj način vrednujemo i staž, a ne samo godine. Dal' je to moguće amandmanom, ja neću na to podnositi amandman, ali evo ako može Vlada izaći sa svojim amandmanom na taj dio, jer to vjerujem da je ništetno u smislu financijskog dijela, vrlo malo, a pravedno vrlo puno. Ono što donosi ovi Prijedlozi, usklađivanje veće mirovine temeljem usklađivanja, sa novim obračunom, i indeksa potrošačkih cijena, i prosječna plaća, što je povoljnije više se uzima, i bit će nešto veće mirovine, inače i minimalna mirovina raste za preko 3% Šest mjeseci za svako dijete, mislim to je već rečeno, ono što smo ovdje čuli, za nacionalnu mirovinu sam rekao, za postojeće, onih nekoliko 36 strojovođa, ja sam zamolio da se proba njih isto, to je kolega Mrsić meni obratio se, da se i njih pokuša uvesti za ovo vrijeme, ovu godinu koju su proveli u oba stupa i time dobivali 600, 700 kuna, ja se nadam da će se, ako ne ovim Zakonom, probati moći nekako naći rješenje da se i oni izjednače za ono što je bilo, iako se stečena prava ne diraju. I imam samo još jedno pitanje i to ovako javno želim reći za mali broj naših sugrađana, al ne zato manje bitnih, koji su još uvijek, vjerujte mi, dan danas prognanici. I oni su prije, nego što su prognani bili, poljoprivredni osiguranici na nekom zemljištu koje su zakupili i onda naravno kao prognanici izgubili su mogućnost obrade te zemlje, i dan danas se nisu vratili i nastavili dalje, i naravno i dan danas su izgubili sva neka prava koja su proisticala iz osiguranja kao poljoprivrednog osiguranika. Znam da to ne može biti riješeno ovim Zakonom, ali da se proba na nekoj međuresornoj suradnji vidjeti na koji način njima država može dat za pravo, ako im nije osigurala povratak odatle su prognani, da onda barem i, nije im osigurala ni mogućnost da nastave obrađivat zemlju koju su obrađivali i time uplaćivali svoje doprinose kao poljoprivredni osiguranici. Evo, mislim da sam vrlo, probo, barem sam probao ovako plastično pojasniti primjere dakle da dugogodišnji osiguranici svakako su ovdje u najvećem dobitku i njih se niti penalizira, amo nagrađuje i još im se daje mogućnost ostanka na tržištu rada i primanja mirovine što mislim da je apsolutno hvale vrijedan dio. Dakle uvijek imamo segmenata koji mogu biti bolji ali uvijek imamo i okvirne mogućnosti jer znate kako je uvijek dok si u oporbi svima svega, kad dođeš na vlast e pa sad nismo znali, ostavili su nam previše, mi nismo se pripremili za takvo šta i onda ne možemo toliko itd., itd. Odmah drugi dan oporba može svega, vi hoćete 1000, ja ću dvije. Licitacija tko će se više dodvoriti. Ali tu ne znači da nema dobrih prijedloga i tu ne znači da je i ministar u krajnjoj liniji i to se pokazalo zadnjih 6 mjeseci uvelike izmijenio i uvažio one prijedloge koji su mogući, realno ostvarivi i naravno ono što je najbitnije da ide u korist naših građana jer ne može mi nitko reći ni da sa 4 tisuće mirovine može živjeti ne znam kakav kvalitetan život a da ne govorimo o onima koji imaju minimalno 2,5 tisuće kuna mirovinu to je puko preživljavanje.

Imamo replike. Izvolite.

Međutim, ja sam postavio pitanje ministru, poštovani ministre molim vas odgovor na sljedeće pitanje, koliki udio umirovljenika u postotku i apsolutnom broju ima 41 godinu radnog staža ili više. Ministar Marko Pavić mi je odgovorio sljedeće. Uvidom u podatke kojima raspolaže HZMO na dan 28. veljače 2018. ukupno 8,66% korisnika mirovina ostvarenih prema Zakonu o mirovinskom osiguranju ima navršenih 41 godinu staža ili više. A ono što vam želim reći je sljedeće. Pa već sad mnogi umirovljenici moraju raditi da bi preživjeli, kopaju po smeću, skupljaju boce, rade na crno da bi preživjeli. I sama činjenica kao vi velikodušno njima omogućavate rad, pa ne radite vi to jer ste dobre vile nego zato jer znate da ne mogu preživjeti od mirovina koje imaju.

Evo zahvaljujem, ajde da razjasnimo to, morao sam se i konzultirati jer jedno sam pročitao, dakle tvrdi, ono što je točan podatak 41 da, ali 20% koji imaju 40 i više, znači 42, je li, znači tu, tu govorimo o 41 točno ima 8% onda ima ne znam možda 7% 42, 6% 43 itd., itd. Dakle ukupno kada gledamo koji imaju 40 i više je 20% tako da smo to pitanje razriješili i mislim da se uvijek možemo složiti da nitko ne želi ovdje ništa raditi na štetu građana i da ovim zakonom se puno toga omogućava, više dobroga, a najveći dio koji je sad nastao sporan je ta svojevrsna penalizacija gdje se to primijenilo tome nego alternativi da se išlo sa ukidanjem prijevremene starosne mirovine, onda bi argument vaš bio vratite natrag barem onu penalizaciju.

Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolega Čuraj, vi ste jedan dio svog izlaganja posvetili gospodinu Pernaru, ne znam zbog čega ali njemu da mana pada s neba on bi uvijek našao nekakav razlog ljutiti se na Gospodina. Ali da zbog ničega drugoga, kod ovih triju izmjena paketa zakona o kojima govorimo da se samo poboljšala sama penalizacija ovim zakonom, zatim kod beneficiranog staža da smo udovoljili kabinskog osoblja i članovima posade ali i onim ljudima koji rade u tijelima EU kod priznavanja staža, pa zatim svim majkama i posvojiteljima ovih 6 mjeseci na svako rođeno dijete, ja mislim da se jako puno napravilo, kažem između ostaloga, hoće li i na koji način to shvatiti i gospodin Pernar ili neki ljudi iz oporbe, to je sada manje bitno, bitno je da smo i ove skupine ljudi pomogli na najbolji mogući način. Kolega Babić, da, ja se slažem da uvijek i može bolje, ali uvijek treba dati što kažu u narodu caru carevo i reći ono što je dobro. Nažalost tog smo malo čuli i koncentriramo se uvijek na ono što možda nije dobro iako ja sam svjestan da neke stvari bi i mogle bolje i to sam i u samoj svojoj pojedinačnoj raspravi i rekao. Ali mi moramo biti svjesni i opet ću ponoviti okvira. Bitno je da naši građani nakon 1.1.2019. ipak imaju veće mirovine za nešto kod izračuna i naravno imaju veće mogućnosti. Ovaj dio što sam propustio reći možda u raspravi oko izračuna to bi možda i sugerirao i ravnatelj ovdje koji je s nama iz mirovinskog da, naravno da ne može HZMO izračunavati napamet prije bilo kakvog papira jer oni njih obvezuju, ne mogu dati službeni dokument koji nema neku podlogu ali nakon usvajanja ovoga mislim da bi prije stupanja na snagu možda se mogao taj prijelazni period dogovoriti pa da imaju papir na kojeg mogu izračunavati mirovine. Izvolite. Poštovani kolega Čuraj, da točno je da će umirovljenici sa dugogodišnjim stažem od siječnja sljedeće godine, od početka sljedeće godine imati pravo da odu u mirovinu i rade do 4 sata. Ali to pravo su imali i korisnici starosne mirovine iznad 65 pa me interesira kako vi tumačite motive da im se za rad poslije 65 daje bonifikacija od 0,34 po mjesecu dulje odrađenog staža. Zar za njih ne važi isto pravilo da mogu otići u mirovinu i dalje raditi do 4 sata? Zašto kod njih ovakva bonifikacija a iste stvari sa dva aršina objašnjavate. To je samo kada promatrate staž u RH, neki žive izvan, a neki žive ovdje, a imaju još staža vani [[Upadica: Zahvaljujem]] , dakle, nemojmo govoriti i sramotiti hrvatske umirovljenike.

Zahvaljujem na odgovoru kolegi Čuraju. Slijedeća replika poštovani kolega Željko Lenart, izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče. Pa evo, kolega Čuraj, hvala Bogu što ste vi u HS-u, pa nam možete razjasniti sve ove pojmove koje mi ne razumijemo, ali vidim da idite često kod ministra na konzultacije u tijeku rasprave, pa izgleda da ipak on vama razjašnjuje, pa onda preko vas i nama. Moja majka ima 83. godine, ima 2.000,00 kn, ima puno manjih mirovina od toga i vjerujte mi da jedna osoba sa 2.000,00 kn vrlo, vrlo teško živi, tako da mirovine kakve jesu su premale i jednostavno ljudima ne dozvoljavaju normalan život, otiđite malo po Zagrebu ujutro, još dok je mrak, pa malo navečer, pa vidite kako žive umirovljenici, da su oni, izgleda, prvi u lancu reciklaže otpada. Toliko ljudi kopa po smeću, a zato što ne mogu živjeti od te svoje mirovinice.

Što se tiče moje konverzacije s ministrom, prije svega, veže se na Amandmane koje je za slijedeći paket Zakona sam predložio oko podizanja ranga jednokratne isplate. Što se tiče kako ljudi žive, sad ne znam uopće primjereno da govorim osobne primjere, vi ste spomenuli vašu majku, ja mogu spomenuti moju punicu koja ima 1.100,00 kn mirovine, punca koji ima 800,00 kn mirovine, ljudi koji žive sa mnom, koji čuvaju moju djecu, koji su dio moje najuže obitelji, tako da ne moramo mi svugdje, mislim nitko odavde tražiti i misliti da to nije, to svakog od nas pogađa.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Čitav dan danas raspravljati ćemo o prijedlozima Zakona koji se odnose na mirovinsku reformu. Jako puno smo čuli kritika, kritika je bilo od toga trenutka kada su krenuli Zakoni u e-savjetovanje, pa zatim u prvo čitanje, između prvog i drugog čitanja i danas. Da je jako veliki interes javnosti za ove Zakone, to je razumljivo s obzirom da nema onoga koga se ne tiče ovaj Zakon, bio on zaposlenik ili umirovljenik i svatko od nas tražiti će u ovim prijedlozima onaj dio, onu odredbu koja se odnosi upravo na nas i nećemo biti zadovoljni odnosno bili bi zadovoljniji da je ta odredba, koja se odnosi upravo na nas, još bolja, da ću povećanja bolja, veća, viša i sl. Tako sigurno da bi umirovljenici vrlo rado da su mirovine ovom mirovinskom reformom povećane, poslodavci opet da je rasterećena cijena rada, zaposlenici također da su izdvajanja za mirovinski sustav niža i tako redom. Međutim, upravo mi koji smo u ovoj Sabornici moramo biti odgovorni, kao i naša Vlada, kao i ministar i nastojati da ova mirovinska reforma u prvom redu bude održiva. Vidjeli smo da u proračun za 2019.-tu godinu za isplatu mirovina i mirovinskih prava potrebno je osigurati 40 milijardi kuna. Od toga, kaže, 21.-nu milijardu se pokriva iz doprinosa, što znači da preostalih, gotovo 19.-est, kaže, treba biti iz državnog proračuna. Ne znam da li kolege koje kritiziraju ovakvu reformu znaju odakle taj novac u državnom proračunu, da je to novac također građana, možda po nekoj drugoj osnovi stigao u taj proračun ili možda planiraju da sa tim, za taj iznos se ponovno zadužujemo. Kad govore o svojoj djeci da li razmišljaju da upravo ta neka nova ili zaduženja ili obveze dodatno će opterećivati našu djecu. Mislim da bi, ne samo mi u klubu HDZ-a, nego bili bi najsretniji i ministar i premijer kada bi mogli za ovu govornicu doći i reći da će se mirovine povećati 20%, da će se davanja za mirovinsko osiguranje smanjiti za 50%, ne znam šta sve ne dogoditi sa prvim i drugim mirovinskim stupom. Međutim, realnost je nešto drugačija. Ova mirovinska reforma, čuli smo, morala je biti što skorije i donešena i Zakoni i odredbe posložene s obzirom da do 2000.-te godine oko 3000 uglavnom žena, ići će u mirovinu i njihova će mirovina biti 600-700,00 kn manja, kao da smo to danas zaboravili, kao da zaboravljamo na one generacije od 62.-ge i mlađe godište koje bi trebale ići u mirovinu i koji bi bili znatno zakinuti da se ne donesu ovakve odredbe Zakona. Jako velika je kritika na Vladu, kažu nisu vjerodostojno ne ispunjavaju svoje predizboran obećanja međutim, u programu vlade, točno stoji, kaže mirovinski sustav u Hrvatskoj dugoročno je neodrživ te zahtjeva daljnju reformu kako bi se osigurale primjerene mirovine u budućnosti uz osiguranje fiskalne održivosti. I sada nadalje, kaže vlada će osigurati dostojanstven život umirovljenicima, među ostalim povećanje mirovine za 5% do kraja mandata. Još jedna odredba koja se je odnosila u predizborno obećanje je omogućavanje dobrovoljnog ostanka na tržišta rada i nakon 65 g. To dovoljno govori da uz mnoge druge odredba koje su predložene, ove odredbe dovoljno govore o predizbornim obećanjima i toliko brzo vlada ispunjava svoje obećanja. Kada smo imali pred sobom i premjera koji je iznosio što je sve učinjeno u prve dvije godine mandata, mogli smo i vidjeti kakva je situacija, da je stvar jako službena po pitanju reforme mirovinskog sustava, jer iznimno nedovoljan omjer, nepovoljan omjer umirovljenika i zaposlenika. Gotovo da imamo jednog umirovljenika na jednog zaposlenika. Rado se uspoređujemo i sa drugim zemljama u Europi, i onda zaboravljamo da npr. isto tako naši umirovljenici isto tako u prosjeku imaju samo 30 g. radnog staža, dok primjerice u Njemačkoj imaju 38. Ova mirovinska reforma posebno ako se osvrćemo na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, ja kao žena, mogu i želim pohvaliti odredbu koja je došla u odnosu na prvo čitanje, odnosi se na demografsku mjeru u okviru mirovinskog sustava, gdje uvodimo dodatnu kategoriju staža za sve majke i posvojitelje, što znači da će oko 2% po djetetu dobiti majka veću mirovinu ovisno o broju ne samo rođene djece nego i posvojene djece. Također ovo smanjenje tzv. penalizacije prijevremene starosne mirovine je za istaknuti. U ovim zakonu, također, čini mi se da je danas malo puta rečeno omogućava se i da Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje može osnovati mirovinsko osiguravajuće društvo i naravno povećanje najniže mirovine od 3,13% što znači da preko 6% ćemo imati veće mirovine nego što je to bilo na početku mandata ove vlade.

Zahvaljujem g. potpredsjedniče, kolegice Branka danas cijeli dan govorimo o potrebi povećanja mirovina, što će napraviti vlada da se mirovine povećaju. U isto vrijeme, najviše kritika ide ka penalizaciji mirovina. Za mene je najbolji argument za potrebu penalizacije činjenica da prosječna mirovina u Hrvatskoj iznosi 43% prosječne plaće, međutim, za one umirovljenike koji imaju 40 g. radnog staža ta prosječna mirovina iznosi 70%

Kolega Bačić kada se kaže penalizacija ja bi rekla da to i jako ružno zvuči, međutim, kada se kaže da je to bonifikacija za duži ostanak, onda mi se čini to daleko ljepše i primjerenije, pa i evo, i ovaj konačni prijedlog zakona, u odnosu na prijedlog zakona iz prvog čitanja, i tu čak penalizaciju, prijevremene starosne mirovine smanjuje od 0,34 na 0,3% odnosno, bonifikaciju za duži ostanak u svijetu rada nakon uvjeta za starosnu mirovinu od 0,34 do maksimalno 20% Zahvaljujem na odgovoru. Sljedeća replika poštovana kolegica Grozdana Perić, izvolite. Poštovani potpredsjedniče. Kolegice Branka, spomenuli ste zapravo što se događa u ovom slučaju i zapravo je čudno, da se bagatelizira da je ovo ipak promjena pa kako god to nazvali reformom ili izmjenom, ali je činjenica da je ova vlada se našla u situaciji da je 17 osoba bilo privih onih inicijalnih koji su pokazali da imaju manju mirovinu od prosjeka od ostalih. Kao što je prije rečeno da je preko 3000 žena koje su '62. i mlađe godište ostvaruju pravo na prijevremenu mirovinu i da bi one imale isto tako 600-700 kn manju mirovinu. Što te osobe 17 ili 170 ili 3000 nisu dovoljno bitne da se nešto napravi, da se nešto promijeni, da sustav bude pravedniji prema svima, evo, prekoračila sam. Pa kolegice Perić, kolege koji kritiziraju ovu reformu kao da zaboravljaju da su upravo oni donijeli i predložili, donijeli zakon da se sa 67 g. ide u mirovinu i da su upravo oni razlog zbog kojeg smo morali sad ići što ranije u ovu mirovinsku reformu kako te žene gotovo njih 3000, znači uglavnom žena, uglavnom onih koje su imale mala primanja bi imala ionako male mirovine, još niže i još manje nego što imaju po onim propisima koje će imati sada nakon usvajanja ovih paketa zakona. Slijedeća replika, poštovani kolega Ante Babić, izvolite.

Dakle mi do danas imamo taj odnos 1:3, dakle jednog korisnika mirovine naspram 3 radnika, mi danas ne bismo govorili o ovim izmjenama i dopunama zakona što hoće kazati da u novim okolnostima, danas u RH, svjesni svih onih činjenica za održivost mirovinskog sustava, dužni smo bili to napraviti.

Kolega Babić, istina je da smo sad na 1,23 milijuna korisnika mirovina dolazi 1,55 milijuna osiguranika i razlog tome su od demografskih problema, gospodarskih kretanja, migracija i sl., i zato između ostalog i velike pohvale ovoj odredbi koja se odnosi, koja je po meni demografska mjera a odnosi se na 2% koje će dobiti majka odnosno i otac koji je koristio porodiljni dopust na svako dijete uz mirovinu. Slijedeća replika, poštovani kolega Ante Bačić, izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice Martinčev, moram pohvaliti vaše izlaganje posebice u ovom djelu gdje ste uspoređivali što je naša Vlada obećala i što sada u ovom jednom kratkom roku ispunjava ovom mirovinskom reformom i drago mi je što ste napomenuli ovih 3000 žena koje odlaskom u mirovinu će sada imati usklađenije i veće mirovine što ne bi male da se ovaj paket mirovinskih zakona ne mijenja ali malo ljudi i malo ovdje saborskih zastupnika napominje i raspravlja upravo o onome što će ovaj paket mirovinskih reforma donijeti mladim ljudima, onima koji će za 30 g. ići u mirovinu, koliko se ulaže i koliko se otvara tržište mirovinskim fondovima za nova ulaganja, posebice vezano za ove nove sustave uređenih za prikupljanje kapitala gdje imamo ogromnu količinu novca koja će se moći sutra ulagati u start up-ove danas za mlade i puniti i mirovinske fondove za sutra kvalitetnije mirovine. Pa kolega Bačić, u pravu ste, svi oni kolege koji se zalažu da se danas mirovine još više podignu, da imamo još manja davanja mirovinskih doprinosa i sl., ne razmišljaju koga zadužuju, da u biti zadužuju buduće generacije i razmišljaju o svojoj djeci. Ove odredbe sigurno gledaju cjelovitu mirovinsku reformu na najbolji način kako bi ovaj sustav bio održiv. Sve ostalo što se radilo godinama, nije bilo ujednačeno i donosilo je velike probleme zbog kojih i mi danas ispaštamo iz kojih razloga ova mirovinska reforma mora biti upravo ovakva a mi bi da su i odredbe drugačije i da su povoljnije i za umirovljenike i za žene a i za mlađe. Zahvaljujem kolegici Juričev Martinčev na odgovoru. Prelazimo na slijedeću raspravu, poštivani kolega Ante Babić, izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministre sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Dakle, ne ponavljajući se iz one rasprave u prvom čitanju, pokušat ću nešto reći što sam slušao tijekom današnjeg dana a da bi i onim našim sugrađanima koji prate ovu raspravu, određene stvari možda bile jasnije. Dakle, predstavnici koji su danas ovdje, zato to pozdravljam su predstavnici ministarstva koje se brine o mirovinskom sustavu, predstavnici REGOS-a koji se brinu o tehničkom djelu, dakle o evidencijama, o svemu onome što je potrebno, dakle predstavnici HANFA-e koji trenutno nisu tu ali su ovdje na jednom sastanku koji se zapravo brinu i nadziru vezano za mirovinske fondove. Dakle tu se zapravo govori o jednoj ozbiljnosti u pronalaženju rješenja vezano za ove pakete mirovinskih zakona odnosno njihove izmjene i dopune u drugom čitanju. Posebno mi je drago što je i ministar u svom izlaganju danas rekao da pojedine sugestije i preporuke koje su se dogodile kao prijedlozi u prvom čitanju su djelom uvršteni i u ovaj konačni prijedlog ovih zakona. Treba također reći da je Vlada kako programski a tako i ovim nacionalnim programom reformi zapravo sve to predvidjela dakle transparentno i javno je govorila o tome na samom početku, prema tome to čuđenje oporbe danas za određene stvari mislim da ne stoji i da ne piju vodu. Što se tiče same mirovinske reforme, dakle RH se našla u skupini onih zemalja koje su imali isti ili sličan mirovinski sustav koji se punio doprinosima i naravno da je on zbog određenih dubioza odnosno umanjenih doprinosa vezano za mirovinski sustav kao takav, izostao i zapravo je bio neodrživ. Tada se zapravo ulio u II. mirovinski stup odnosno III. mirovinski stup. Dva su razloga o kojima danas još intenzivnije pričamo nego prije nekoliko godina. To su jedan demografski i organizacijski razlog, odnosno financijski i organizacijski razlozi. Jedan dio bazena koji, zapravo bi trebao povećavati broj osiguranika, danas izostaje, ne samo u našoj, već i drugim zemljama. A drugi dio i financijski, onaj neodrživi dio, odnosno opterećenje državnog proračuna iz godine u godinu sve više i više. Kada govorimo o odnosu umirovljenika u odnosu na broj osiguranika, rekao bih nešto, a to se danas ovdje dosta govorilo, dakle, krajem 80-tih godina taj odnos je bio 1:4, dakle negdje oko milijun i 800 tisuća je bilo osiguranika u odnosu na 490 000 umirovljenika. Naravno, taj broj je rastao iz godine u godinu na štetu samih korisnika mirovina, odnosno osiguranika čiji se broj smanjivao. E sad, zbog čega se to dogodilo i zašto? Žao mi je što se i u raspravama naših kolega nije govorilo o tome, dakle, o samom nastajanju hrvatske države, ratu, tranziciji koja se tada dogodila, prilagodbi EU-i i svemu onome zapravo što je opterećivalo mirovinski sustav. Zaboraviti danas u ovom trenutku da smo bili dio jednog jedinstvenog tržišta tada i da su mnogi naši sugrađani RH ostvarivali, odnosno zarađivali svoju mirovinu i uplaćivali doprinose iz drugih tadašnjih republika bivše države, da je RH svojim nastankom zapravo isplaćivala sve mirovine tada. To treba jasno i glasno reći.

Naravno da se i u tranzicijskom dijelu stvarao pritisak na mirovinski sustav. Stvari koje su se tada događale nisu se mogle izbjeći pa i sami stečajevi koji su se dogodili i tada je mirovinski sustav zapravo, jednim određenim vrstama mirovine uskočio tada, u to vrijeme, ne samo da bismo spasili jedan dio građana, već da bi se zapravo omogućilo da idu u prijevremene mirovine. Što se tiče mirovina, dakle, ne treba zanemariti činjenicu da 2002. je prosječna plaća bila 3200 kn, a danas je ona na razini 6200 kn. Dakle, hrvatska država je u tih 28 godina želeći napraviti najbolji model u mirovinskom sustavu mijenjala nekoliko puta tzv. Formule za izračune mirovina. Ali, malo se čulo ovdje danas o dodatku od 6% plus onih 100 kuna, dakle, o dodatku na mirovine. Tada, u to vrijeme, taj dodatak je iznosio nekih 90, čini mi se 2 milijuna kuna, a on je danas u iznosu od 916 milijuna kuna. Dakle to, nije mali iznos. Pa onda sam dodatak od 27% 2010. godine, dodaci na invalidsku mirovinu, itd., itd. Ono što treba napomenuti, ovim izmjenama i dopunama zakona o kojima smo danas razgovarali i bilo je dosta govora o njima, da se ja sada ne ponavljam, treba zapravo istaći na poseban način grupu, zapravo dio građana od 246 tisuća umirovljenika sa najnižim mirovinama. Dakle, to se danas posebno apostrofiralo ovim izmjenama zakona. Ta se mirovina sad povećava za 3,13% određivanjem za svaku godinu mirovinskog staža u visini od 100% aktualne vrijednosti vezano za samu mirovinu. Ono što je po meni jedna mjera koja se sada toliko ne vidi, ali ona je iznimno bitna i ne znam da li zemlje u našem okruženju je imaju, a to je ova demografska mjera, a vezana je za majke, odnosno posvojitelje. Dakle, uz korištenje rodiljnog i roditeljskog dopusta, to znači da za svako dijete imamo 6 mjeseci i više staža. Naravno, po ostvarivanju prava na mirovinu. I još jedna vrlo bitna kategorija, to je kategorija osoba s invaliditetom i njihovog proširenja ovim izmjenama i dopunama zakona. Dakle, sasvim sigurno da se vodilo računa o mnogim elementima vezano za građane, odnosno korisnike mirovinskog sustava i da se željelo napraviti ono najbolje. Danas sam u replici govorio ono što smo mi govorili i na samom Odboru za mirovine i mirovinske sustave, a to je, recimo, mi smo u prošloj godini imali zahtjeve od šefova kabinskog osoblja i članova kabinskog osoblja za beneficirani radni staž. Zapravo se i to dogodilo. Zatim, određene stvari koje sam danas govoreći u replici govorio i gospodinu Čuraju, koje se svakako moraju kao takve pozdraviti. Činjenica je da neke stvari koje su vezane za povećani radni staž, odnosno za beneficirani radni staž za njih zapravo više nema zbog novih tehnologija, uvođenja novih tehnologija, nema uvjeta, i da se taj broj zanimanja sa 95 sveo na 45 sa uvođenjem nekih novih zanimanja. Dakle, sve u svemu, i ovom drugom čitanju treba pozdraviti ova nastojanja i zapravo se zahvaliti cijelom ovome timu iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava koji su išli u poboljšanje svih zakonskih izmjena u ovom zakonskom paketu. Imamo nekoliko replika. Poštovani kolega Željko Lenart, izvolite.

Dogodilo se zbog katastrofalne privatizacije koja je provedena u RH, sjetimo se kojekavih Gucića i takvih da ih sad ne nabrajam, na koji način su kupili firme, uništili radna mjesta i zbog toga je ovakav odnos danas. Prodali smo velike firme kao Telekom, INA, strancima kojima je na prvom mjestu profit a ne dobrobit radnika i države, pa su drastično smanjili radi svog profita broj radnih mjesta i tako malo po malo došli smo do broja koji je danas takav i koji će biti još nepovoljniji nego što je sad.

Dakle, stvaranjem moderne Hrvatske države mi smo imali zajedničko tržište, dakle to tu činjenicu ne možete zanemariti i upravo zbog tog zajedničkog tržišta jedan dio tržišta je zapravo u RH propao i kao takav se naslanjao na gospodarstvo, gospodarstvo koje zapravo samo po sebi moralo propast jer je imalo tržište na području republika izvan RH.

Zahvaljujem kolegi Babiću na odgovoru, slijedeća replika poštovana kolegica Sunčana Glavak, izvolite. Hvala lijepo gospodine podpredsjedniče, kolega Babić nastavno na ovo što je kolega rekao, ali u malo izmijenjenom obliku ja ću to tako reći, dakle govorili ste i o razlozima opterećenja mirovinskog sustava navevši jednako tako i okolnosti tranzicijskog razdoblja međutim nemojmo zaboraviti i ratni, ratne okolnosti koje su dovele do toga, dakle agresija na RH, da gospodarstvo se transformiralo u nešto sasvim drukčije, a jednako tako ovim setom zakona moramo sagledavati dugoročnu održivost mirovinske reforme. Ja želim podsjetiti samo da trenutno osiguranici mlađi od 40 godina u RH čine gotovo 45%, a samo ih je 5,35% onih koji imaju 60 ili više godina.

Hvala lijepo poštovani podpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana kolegice Glavak danas je odnos u Saveznoj Republici Njemačkoj, dakle odnos korisnika i osiguranika odnosno radnika i umirovljenika 1:3 i u Saveznoj Republici Njemačkoj se upalio alarm i tada je nastala ona migrantska kriza zapravo njihovom politikom da se uvede radna snaga izvan Republike Njemačke jer je demografska slika u Saveznoj Republici Njemačkoj jako loša. Dakle, oni su toga svjesni bez obzira na jedno uređeno društvo, bez obzira na tako jedan dobar standard o kojem mi danas pričamo, kod njih je demografska slika bila jako loša.

Hvala podpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi kolega Babić znamo da je ovaj zakon izazvao puno polemika u javnosti, čuli smo u javnom prostoru puno istina ali i neistina, ja sam siguran da se ovim zakonom ispravlja ona anomalija da sve osobe rođene nakon znači 1961. godine i mlađe neće biti zakinute, a znamo i sami kako postoje razlike u mirovinama između muškaraca i žena, ja posebno pozdravljam ovu demografsku mjeru, dodano staža na sve majke za svako rođeno dijete od 6 mjeseci ili 2% i sigurna sam da će ona ovaj biti pozitivno dočekana u široj javnosti. Hvala poštovani podpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana kolegice Maksimčuk, slažem se mi smo ovdje često puta govorili, mislim da je i kolega Mirando nekoliko puta o tome govorio o toj nepravdi zapravo koja bi se mogla dogoditi pogotovo s generacijom od '62. godište, dakle radilo se o osobama koje su radili i na istom poslu, pod istim uvjetima sa istim godinama radnog staža, da bi te iste osobe nakon odlaska u mirovinu samo zbog tog jednog dana imale 580 do 600 kuna manju mirovinu. I to je stvarno bila jedna nepravda o kojoj smo mi na odboru razgovarali i upozorili smo na to ministarstvo i resornog ministra gospodina Marka Pavić znam da sam osobno razgovarao s njim i rekao i to ćemo i tu nepravdu jednostavno moramo ispravit. Dakle, ona se dogodila kao, kao anomalija u sustavu nije se tada razmišljalo o tome kao što i sada u najboljoj namjeri one stvari koje sada radimo, ne znači da neke stvari se ne mogu potkrasti i ovim izmjenama i dopunama zakona i da sutra neke stvari nećemo vidjeti. Zahvaljujem kolega Babić, slijedeća replika poštovani kolega Anđelko Stričak, izvolite. Hvala podpredsjedniče, kolegice i kolege, kolega Babić vi ste u svojoj raspravi doslovno nam dali jedan pregled od '90.-tih do danas kako su tekle izmjene postojećih zakona čak ste se i dotaknuli kako su se u koje vrijeme izračunavale formule. Posebno ste naglasak dali na majke, osobe s invaliditetom i na 346.000 tisuća naših sugrađana s najnižim mirovinama. S obzirom da ste sami naglasili da je upravo za te skupne ovaj zakon jako dobar pa ne vidim čemu toliki otpor. Dakle mogu samo ponoviti ono što sam rekao u svojoj raspravi, detekciju tih, meni bi bilo najdraže naravno da su mirovine u odnosu na prosječnu neto plaću u RH daleko više zbog samog dostojanstva umirovljenika i njihovog radno staža i brige za same umirovljenike. I ja ne vjerujem da niti jedna Vlada koja je o tome razmišljala upravo zbog velikog broja umirovljenika i svega onoga što su oni napravili da nije razmišljala o tome. Međutim, realnost je jedno a želje su drugo. I ova skupina ljudi o kojoj vi govorite 246 tisuća ljudi i povećanje njihovih mirovina, to je i ovaj zakon detektirao, to je i jako bitno naglasit, drago mi je što ste to primijetili. I drago mi je što ste primijetili ovu mjeru vezano za majke s djecom, odnosno posvojitelje. Dakle možda i je to budućnost na dugom štapu ali činjenica je da ona ulazi u zakon i da će sve te majke odlaskom u mirovinu kada navrše uvjete imati mogućnost te beneficije za svako rođeno dijete od 6 mjeseci a za osobe sa invaliditetom Zahvaljujem kolega Babić, na odgovoru. Prelazimo na sljedeću raspravu, poštovani kolega Željko Lacković, izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče. Pozdravljam cijenjenog ministra sa suradnicima. Ja bih želio danas progovoriti o jednomu dijelu u kojemu se nije mirovinska reforma dovoljno po meni dotaknula a zapravo riječ je o jednoj skupini osiguranika mirovinskog osiguranja koji sada ovakvim izmjenama dolaze u nepovoljni položaj. Riječ je naime o obrtnicima, o slobodnim zanimanjima, o trgovcima pojedincima koji nemaju mogućnost kao ostali svi koji po članku 30. i 180. ispune uvjete za starosnu mirovinu da nastave raditi i baviti se svojom djelatnošću već jednostavno ukoliko žele ... [[Govornik se ne razumije.]] takvu djelatnost moraju se odreći mirovine koju su uplaćivali 30, 35 godina. Kao što to biva od vremena socijalizma i Jugoslavije obrtnici nikom nisu bili zanimljivi niti dragi pa se za njih do sada nije ništa promijenilo. Oni i dalje, nekad nisu smjeli imati određeni broj zaposlenika, sada kada prerastu određene prihode moraju mijenjati svoj ustrojbeni oblik, oni odgovaraju svojom imovinom. I sad zamislite u ovoj mirovinskoj reformi oni ne mogu kada navrše 65 godina i stvore uvjete za isplatu primanje starosne mirovine nastaviti svoju djelatnost. Ja sam o ovoj okolnosti ukazao na Odboru za rad, mirovinski sustav danas, isto tako sam i podnio amandman. I ja bih molio da se ozbiljno razmotri ovaj prijedlog i da se nađe ukoliko nije ovaj amandmanski prijedlog adekvatan neko rješenje jer moramo biti svjesni da i naši istočni susjedi u Srbiji ali i one članice EU, dakle i Austrija i Njemačka i Slovenija imaju u određenim nijansama dozvoljene mogućnosti nastavka rada slobodnih zanimanja i istovremenog primanja mirovine. Ja sam u svom amandmanu stavio da bi to bilo da se ostvari pravo na mirovinu sa 65 godina odnosno koliko će već biti, da se stavi u obvezu plaćanje polovine doprinosa na poreznu osnovicu koja se određuje dakle rješenjem i da tako se može nastaviti raditi. Sada vi, to bi između ostaloga bila i jedna pozitivna gospodarska mjera jer vi sada imate situaciju da vam obrtnici kada se spremaju za mirovinu, kada steknu uvjete za mirovinu otvore sa nekim od člana obitelji zajednički obrt i onda u toj tranziciji prenesu obrt na tu drugu osobu, ostvare mirovinu. I sada ovo što je najbitnije, nastave dalje raditi kao umirovljenici gdje državni proračun ne dobiva ništa. S druge strane, u odvjetništvu će vam kolega odvjetnik koji mora u mirovinu, jasno da neće propustiti svoje pravo da koristi mirovinu jer si ju je sam uplaćivao, napraviti će zajednički odvjetnički ured, napraviti će tranziciju svih predmeta, nastaviti će dalje raditi u, ne 4 sata nego u punom obimu a državni proračun od toga neće imati ništa. Dakle, ovo je jedna mjera koja niti znači konkurenciju bilo koga na tržištu, koja neće dovesti niti ima bilo kakav fiskalni utjecaj na proračun nego čak dapače, samo će dovesti do toga da svaki odvjetnik kada ode u mirovinu sa plaćanjem pola doprinosa i dalje zadržava svoj žig, svaki arhitekt, svaki onaj zdravstveni djelatnik jer to su ljudi koji sami uplaćuju sebi doprinose, koji su izabrali da njihov život bude posao, da ne čekaju mirovinu, koji su jako dobro svjesni da oni koji se narade neće uživati u svojoj mirovini. To znaju i oni koji ne rade pa zato ne žele niti raditi što je jedan veliki problem u Hrvatskoj i na tržištu rada. A oni koji mogu uživati u mirovini, koji su dobili neki oblik beneficirane ili povlaštene ili mirovine po posebnim uvjetima, ni oni nažalost danas ne uživaju u takvim mirovinama jer s obzirom da su otišli mladi život im je pokazao da im se bolje isplatilo da rade a ne da koriste ovakvu mirovinu koja ih tržišta ali i iz društva i iz svih onih tokova u kojima bi čovjek u radnoj sposobnosti trebao biti. I želim još jednom naglasiti da imate u vidu i uzmete u obzir i činjenicu da su obrtnici nekad imali svoj mirovinski fond dakle kojeg su samostalno punili i to je bilo i prije drugog mirovinskog fonda i prije trećeg mirovinskog stupa. Dakle oni su za sebe uspjeli uprihoditi ali znate i sami da je spajanjem dakle mirovinskih fondova taj fond se spojio sa svim ostalim uplatama i da imamo situaciju da svi oni poduzetnici koji nisu uplaćivali radnicima mirovinsko osiguranje ti ljudi danas normalno primaju mirovine a oni obrtnici koji su si uplaćivali a nisu uspjeli uplatiti recimo su ušli u nekakvo krizno razdoblje su bili izvrgnuti progonu poreznog aparata. Svi moraju plaćati pa tako i oni ali ja vas molim da ovim zakonskim rješenjima ih ne dovodite u neravnopravan položaj i omogućite svim slobodnim zanimanjima, svim onima koji su utvrđeni kako obveznici uplate doprinosa po članku 10., stav 1., točki 1. i 2., da imaju pravo s uplatom 50% od doprinosa na 50% osnovice nastaviti svoj rad, bit će vam zahvalni, jedni široki krug cehova koji će ovako i onako raditi do god im to zdravstveni uvjeti i tijelo bude dozvoljavalo. Imamo repliku, poštovani kolega Ivan Šuker, izvolite. Pa kad u ovom Visokom domu govorimo o nekim stvarima, onda trebamo govoriti činjenično. Dakle, obrtnici od primjene reforme od 2002. godine su zajedno u sustavu, o tome što je Hrvatski zavod za mirovinsko preuzeo dokumentacije o tome bi se dalo govoriti. Druga stvar, Zakonom je bilo propisano osnovica na koju obrtnici moraju uplaćivati mirovinskom, dakle njima je Zakonom bila propisana osnovica, njima nitko nije branio da imaju veću osnovicu. Druga stvar nikakva represija porezne uprave nije bila, porezna uprava se samo bavila s onim poslom koji je, a to je prikupljanje javnih prihoda. Obrtnici za one godine za koje nisu uplatili doprinose, nisu imali niti priznate godine staža.

Dakle, ja sam ostao malo duže u ovom Domu jer me ova rasprava interesira i imao sam potrebu ovo reći, ali dosta mi se vrtjelo u glavi kad čujem da zagovaraju primanja, dakle mirovine, upravo oni koji nikad nisu radili do dolaska ovdje u Hrvatski sabor, 'oće se reći da su ovdje nekakve visoka primanja i plaće, a ovdje ljudi, veliki, veliki dio ljudi, imaju sad plaće koji nikad nigdje u realnom sektoru neće imat. A znate koliko ima obrtnik? Točno onoliko koliko vrijedi, ja sam platio milijune kuna poreza, zato jer sam nešto radio, privrijedio pa sam platio državi porez.

Prelazimo na sljedeću raspravu, poštovani kolega Ivan Lovrinović, izvolite. Hvala gospodine podpredsjedniče. Ima jedna mala zemlja u Europi gdje su vlastodršci od '90-te godine pa dalje, otkrili da je mirovinski sustav izvrsno područje gdje oni mogu održavat se čitav život na vlasti, a govorili su svom narodu otprilike ovako, da nije potrebno odraditi puni radni staž, nego da se treba ići i može ići prije u mirovinu, pa su oni tolerirali lažne mirovine, lažne branitelje, čak su neke znanstvenike poticali da osmisle model dokupa radnog staža i to su sve forsirali i na kraju zaključili da je to idealan sustav. Zašto idealan? Jer će tako stvarati desetine tisuća svojih klijenata odnosno zahvalnih ljudi koji će sutra i u godinama koje dolaze za njih glasati na svim narednim izborima. I prolazile su tako godine i došla je 1999., 2000.-ta godina kada se vidjelo da se taj sustav natrpao i pretrpao svime i svačim. Političari, tadašnji vlastodršci bili su zabrinuti i pitali su ima li, zna li netko čarobnjake u svijetu, da otkrije model kako će taj sustav opstati, kako će funkcionirati? Saznali su da su najveći čarobnjaci na svijetu, u Svjetskoj banci i oni su se obratili tamo, oni su došli u Hrvatskoj, razgovarali i rekli su velika je rupa koju ste ovdje iskopali, samo vas jedna stvar može spasiti, a to je ako u ovaj svoj mirovinski sustav koji je uistinu neodrživ, ako ga ugradite tamo, drugi mirovinski stup. Pitali su oni velike čarobnjake, pa kako je to moguće da funkcionira? Oni su im rekli, radnici od sada neće uplaćivati 20% isključivo u prvi mirovinski stup, nastavit će plaćat 15%, ali naša čarolija je u tome da 5% uplaćuju u drugi stup, a onda će drugi stup ponovo kreditirati prvi stup uz visoke kamate. Pitali su ovi pa kako je to moguće, oni će nas otkriti i prokazati da ih lihvarimo? Oni su rekli ovo će držati vodu, to vam mi garantiramo i stvar je krenula dalje. Trebalo je proći, dakle od 2002. godine kako su otišli čarobnjaci, kako je osmišljen drugi mirovinsku stup, da dođe 2015. godina, da se pojave neke nove političke stranke na hrvatskom, na hrvatskoj sceni u ovom Saboru i da pokažu narodu da je u stvari car gol, a u prijevodu da je mirovinski sustav neodrživ i da kao takav, znači, ostavlja sve umirovljenike sadašnje i buduće u jednoj velikoj neizvjesnosti. Međutim, postavilo se pitanje što raditi tada, 2015. godine? E tada su neki koji su došli na političku scenu, a evo sa ponosom mogu reći da sam tada izjavio da je, prvi sam izjavio u ime Stranke Promijenimo Hrvatsku, da je drugi stup neodrživ, da je štetan i da ga treba što prije transformirati. Neki mediji, poput Jutarnjeg lista, a mi dobro znamo za što i za koje skupine radi ta kuća, doslovno su me zakucali na zid kad sam to rekao. Međutim, danas sam sretan, i kao političar, i kao znanstvenik, i čovjek, jer je jako puno građana Hrvatske shvatilo o kakvoj se velikoj zabludi radi. Međutim, nastala je panika i nestala je čarolija, i dolazi, znači dolazi ova godina, prošla je godina i ponovo se postavlja pitanje kako spasiti taj sustav i pojavljuje se Marko, Marku su rekli da rupa u mirovinskom stupu velika, on je rekao dovedite me da je vidim, kada su Marka doveli da vidi rupu mirovinskog sustava, on je rekao, pa nije ovo rupa, ovo je rupetina ljudi, skoro se srušio u nesvijest. Oni su mu i dalje govorili da je rupa, da mu se čini da je rupetina, ali su mu rekli slušaj, ti znaš, ako ne znaš, moraš znati objasniti svima gdje hodaš da znaš kako to riješiti, pa on je rekao, pa ljudi moji, jeste li vi normalni, ali shvatio je da na takvoj poziciji mora upravo tako učiniti. I što je on napravio da ljudima prikaže da je ovaj sustav održiv, on je shvatio, odnosno ne on jer je u početku imao drugačije namjere, čak dobre, a onda su mu drugi sugerirali, čarobnjaci, pojavili su se novi čarobnjaci i rekli, slušaj, nema veza što u Europi nema nijedna zemlja koja ima drugi stup, svi su je napustili, ali trebaš reći slijedeću čarobnu poruku, reci narodu, ljudima da ćeš onima koji imaju sredstva u drugom stupu, a prema obračunu, ako su imali sredstva u prvom i drugom stupu, pokazalo se da će dobivati čak 600,00 kn manju mirovinu, nego da su imali samo sredstva u prvom stupu. E ti fino njima reci da će povećati 27% njihove buduće mirovine, al, znaš kakav je narod, oni neće ništa pitati, biti će oduševljeni da će se povećati mirovine 27% I evo vidite, Marko je došao u tu situaciju da mora gdje stigne objašnjavati o čemu se radi i tako je došao i u naš Sabor. I mi to slušamo, slušamo, ali malo tko ustvari vidi kolika je ta rupetina velika, a rupetina je velika, Marko zna da svake godine 17 milijardi kuna treba od ukupno 39, da svim umirovljenicima u toku godine isplati mirovine u RH. On zna da je taj sustav neodrživ i on je htio i rekao je ljudima, pošteno je rekao ljudima, ljudi, ovaj sustav je neodrživ, onda su brzo par dana Marka sklonili da ga uvjere da su to vijesti koje uznemiruju ljude i da ne treba tako govoriti. Nakon toga došla je ova čarobna poruka, i vama ćemo u drugom stupu povećati buduće mirovine 27%, ali Marko je pametan, Marko zna da nema novca ni za ovo sada, a kamo li još kada poveća 27%, znači, mirovine u drugom stupu. I što se ovdje, dakle, na temelju ove mješavine bajke i grube realnosti, poštovani građani, može zaključiti? Može se zaključiti da su naši umirovljenici u proteklih 20 godina podnijeli najteži teret transformacije, da su oni osiromašeni, a u odvaženom smislu i opljačkani. Oni su, podsjećam, 1990.-te godine, njihova prosječna mirovina bila je 75% prosječne plaće tada u RH, sada je pala na 40% Ponavljam, pala je na 40% i prema tome, 90% građana RH koji su sada u mirovini, oni su u zoni, samo korak do zone siromaštva, a mnogi od njih i jesu. Samo su dva načina stabilizacije mirovinskog sustava odnosno ključni je prvi, a to su visoke stope rasta BDP-a, to jedino može spasiti mirovinski sustav. Drugo, hitno je potrebno transformirati drugi mirovinski stup u prvi koji je izvorno, Marko je htio, ali su ga spriječili, zašto, jer se fond menadžeri bore za sebe jer Marko zna da fond menadžeri održavaju drugi stup, a znamo i mi, samo zbog sebe, ne zbog radnika jer u toj priči o drugom stupu samo zarađuju mirovinski fondovi odnosno fond menadžeri. I zato je potrebno, poštovani građani, što prije transformirati drugi stup, on je obmana, on je štetan i dati ljudima slobodu izbora, tko želi da se zaključno do kraja 2019.-te prebaci u prvi stup, a onaj tko želi se prebaciti u treći stup, budući drugi stup dobrovoljni, da isto to, svoja sredstva iz drugog stupa može prenijeti u treći stup, dakle, Stranka Promijenimo Hrvatsku se zalaže za mirovinski sustav koji ima samo dva stupa. Prvi je međugeneracijska solidarnost, a drugi je dobrovoljni stup. I još jedna važna stvar, gospodine ministre, pripremio sam 3 Amandmana, razgovarao sam sa gospodinom iz Zadra, on je otišao u mirovinu 1.9., 40 godina radnog staža, ali je radio još i 8 mjeseci, tih 8 mjeseci u ovoj godini, nisu mu nigdje priznati, dakle, on je izdvajao 8 mjeseci doprinose, ali od toga nema ništa. Dakle, dođimo pameti, vi ste sada u poziciji da mijenjate, da vladate, promijenite ovaj neodrživi mirovinski sustav u korist naših budućih umirovljenika i sadašnjih. Prelazimo na slijedeću raspravu, poštovani kolega Goran Aleksić, izvolite.

Molim vas mikrofon kolega Aleksić. Zahvaljujem. Ja bih se najprije složio sa kolegom Lovrinovićem i njegovom prethodnom raspravom, ja sam također zalažem za to da imamo međugeneracijsku solidarnost i dobrovoljni mirovinski stup, nije nam potreban drugi. Međutim, problem sa tom međugeneracijskom solidarnošću koja je i dalje temelj naših mirovinskih prihoda je taj da nemamo dovoljno radnika u odnosu na broj umirovljenika i kako stvari stoje, to se neće u doglednoj budućnosti popraviti, a neće zbog toga jer država treba reset. Moramo se resetirati, kompletna država se mora resetirati, mi imamo velike potencijale za ekološku poljoprivredu, ekološko stočarstvo, za suvremene tehnologije. Međutim, ništa od toga se ne događa, a ne događa se zbog toga jer politika nije sposobna te naše potencijale aktivirati, a nije ih sposobna aktivirati zbog toga jer svi žive na nekakvim lovorikama pripadnosti stranačkom plemenu i na temelju toga se dobivaju i glasovi. Dokle god vlada takvo stanje gdje nema meritokracije, gdje se ljudi nadaju da će im netko drugi omogućiti budućnost, dotle prave budućnosti u RH neće biti i dotle će iz RH bježati sve ono što vrijedi, sve ono što je napredno, sve ono što može doprinjeti da RH uistinu postane suvremena zemlja, barem srednje vrijednosti u EU. Mi smo za sad daleko od toga, naš BDP presporo raste, postoje neke mjere države koje bi mogle omogućiti da taj BDP naraste i bez zapošljavanja, o njima sam već puno puta govorio, neću se ponavljati, ali na žalost, mi nismo u stanju uzeti niti onaj novac koji nam leži na cesti, mi nismo u stanju kazniti poslovne subjekte koji nepošteno posluju, nismo u stanju sustavno vratiti milijarde kuna svojim građanima koji su oštećeni i nismo u stanju provesti neke mjere da ti naši potencijali koji su uistinu iznimni, procvatu. Dakle, ne bih puno širio, u ovom Zakonu koji je pripremljen ustvari se samo radi o tome da se stvari preslaguju, ali se ništa kreativno ne može napraviti jer jedina kreacija koja je moguća je ta kreacija u kompletnoj državi u smislu rasta gospodarstva, rasta zapošljavanja, u smislu aktiviranja svih naših potencijala koji su uistinu iznimni, dakle, dok to država ne ostvari, dok se ne pojavi nekakva politička snaga koja će to omogućiti, nama prave budućnosti nema.

Prelazimo na slijedeću raspravu, poštovani kolega Hrvoje Zekanović, nije nazočan. Poštovani kolega Željko Lenart, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Evo, danas se je svašta još reklo u ovoj raspravi, nažalost, brzoga rješenja za ovaj duboki problem koji je nastajao decenijama, nema, a ono što mi se čini danas, evo i nakon ovog izlaganja prof. Lovrinovića oko ove rupe za koju bagera nema, izgleda da je zatrpa, očito se sve vrti oko drugog stupa koji je težak 100 milijardi kuna i oko toga tko će ga kontrolirati i tko će gospodariti s tim novcem. Prvotna ideja da se ukine drugi stup je, kako je profesor i obrazložio, je znači, ukinuta, te ideje više nema, treba preživjeti ovo što je danas, a evo, već smo čuli i sam spomenuo taj odnos koji je bio krajem 80.-tih 1:4, a koji je danas 1:1,2 u odnosu ostalih osiguranika i umirovljenika. Ono što je tragično u tome, to su ljudske sudbine koje moraju sve ove promašaje, svih Vlada koje su bile do sada, a određene grupacije posebno, koja je dozvolila i samu privatizaciju na način na koji je provedena, na koji je opljačkana hrvatska imovina, na kojoj su uništena radna mjesta i koja je jedna od glavnih krivaca da se dovelo do ovako nepovoljnog odnosa u mirovinskom fondu tj. odnosa osiguranika i umirovljenika. Ono što će i dalje pogoršati taj odnos je današnji odlazak onih najbolje radno sposobnih ljudi koji su obrazovani, mogu reći egzodus naših najkvalitetnijih radnika, stručnjaka, znanstvenika koji napuštaju RH iz razloga jel traže bolje mjesto za život, jel traže pravednije društvo u kojem će živjeti, jel traže državu u kojoj vlada i pravo i pravda, a svega toga ne vlada u RH. U ovih posljednjih 27 godina su svi uzroci ovoga što nas čeka, a ono što nas čeka, na žalost, ne možemo niti predvidjeti jer, kao što vidimo, da smo pali na dno EU. 90.-tih godina smo bili ispred Mađara, ispred Rumunja, ispred Bugara, ispred Slovaka, ispred Čeha, Poljaka, a danas smo iza njih, u svim pogledima, i gospodarskim, demografskim i svim onim odnosima koji vladaju u društvu. Nažalost, mnogi ljudi su se rodili sa zlatnom žlicom ispod vrata, kao što je netko ovdje rekao, nemaju nijednog dana radnog staža u privredi, ne znaju što znači zaraditi kunu svojim novcem, postavljeni su na određena mjesta zahvaljujući svojim prijateljima, stranačkoj podobnosti i kako bi rekli, postali bi uhljebi i nisu tu da razmišljaju tu da razmišljaju svojom glavu, već da slušaju i rade ono što im je netko rekao, a to što rade, jako je loše. Ovo što danas pričamo, Zakon o mirovinskoj reformi koji nije reforma, već sam nekoliko puta rekao da je reforma ono što se drastično mijenja u sektoru, a ovdje nema ništa drastičnoga nikakve drastične promjene osim borbe za kontrolu tih 100 milijardi kuna. Evo kolega Lovrinović je pričao priču o rupi, a ja ću vam pričati jedan vic koji sam čuo neki dan, koji kaže ovako. Vozio se Tito prugom, stao vlak, pita Tito što je, kažu druže Tito nema više pruge. Kaže on zovi omladince da sagrade prugu. Krajem '80.-tih vozi se Ante Marković vlakom, stao vlak, pita on što je, kažu nema pruge, kaže on daj onu iza slaži ispred vlaka, pa da se vozimo dalje. I kažu neki dan se vozio Plenković vlakom, stao vlak, pita on što je, kažu nema više pruge. Kaže on ništa, pozovi ministre neka ljuljaju vlak da izgleda kao da se vozimo. Nažalost ovo je vic, ali bojim se da u ovom vicu ima i dosta istine oko ovog ljuljana vlaka. Umirovljenici su ljudi koji su odradili svoj radni vijek, nažalost samo 15% je onih koji su odradili puni radni vijek i ostvarili mirovinu, oni imaju najniže mirovine, a svi oni drugi koji su dobili mirovine na razno razne načine po posebnim propisima, svaka čast onima koji su na to imali pravo, ali veliki dio njih je tu koji nisu zaslužili po tim posebnim propisima mirovine, upravo iscrpljuju taj mirovinski sustav kako ovi koji su stvarno radili ne mogu imati punu mirovinu. 2.000 kuna ili 2.500 kuna je nešto s čime jedan umirovljenik ne može živjeti. Dok bračni par koji je u mirovini, pa ima takvu mirovinu i žive zajedno još mogu egzistirati, ali onog trenutka kada jedan od njih umre, onaj drugi pada na prosjački štap, mora virit po kontejnerima, skupljati flaše, prositi, svakodnevnica u Zagrebu je takva kada hodate svi pružaju ruku, nažalost ima i onih koji snažno pružaju, ali puno je ljudi koji mole kupite mi kruh, kupite mi sendvič, kupite mi nešto da pojedem gladan sam. Jako puno umirovljenika hoda na taj način. Možda ja nisam baš u temi ovog zakona, ali govorim o posljedicama onoga što će se dogoditi s ovim mirovinskim zakonom. Oni koji kažu postoje oni koji su radili od 18 godina, da postoje no nema ih puno. Morate znati da postoje oni koji su s 18 godina počeli raditi pa su ostali bez posla, pa dugo godina, nisu mogli naći posao jer upravo sve što se dešavalo u Hrvatskoj o čem sam maloprije pričao, je dovelo do toga da oni nisu imali posao, da su poslodavci mogli reći ako ne želiš raditi za minimalac, ima tri drugih kojih hoće i onda smo došli do današnje situacije da malo tko će sa 61 godinom moć ić u mirovinu. Tu su i obrtnici, evo kolega je govorio puno o obrtnicima koji su zbog preživljavanja svojih obrta malih si uplaćivali najminimalnije što su mogli, jer nisu si mogli priuštiti veće uplate i njihove mirovine će biti nakon završetka njihovog radnog vijeka vrlo, vrlo male. I bez obzira na sve ove borbe, na sve ove silne pameti koje se izlijevaju na sve ove reforme koje se pokušavaju pokušavati kao reforme moramo se sjetiti onih koji će zbog svih lažnih priča koje su izmišljene na kraju krajeva živjeti na prosjačkom štapu. Bez obzira od onih koji danas rade u državnim službama, sjede ovdje, pa mogu se smijati jer danas im je dobro, no morate znat da lako je dok čovjek ide, ali dođu oni stari i teški dani kada ljudi imaju povećane potrebe za lijekovima, za njegom, a kakav je naš zdravstveni sustav to svakim danom raste, a sve je manje onih koji uplaćuju mirovinske fondove. Tako da svi vi koji pišete zakone sjetite se jednog dana da ćete i vi ostarit, ali ćete imati vjerojatno veće mirovine od masu onih koji su radili sa srednjom stručnom spremom na niskim plaćama, koji su bili izigrani od mase razno raznih poslodavaca, koji nisu dobivali plaće mjesecima, kojima nisu nikada uplaćena davanja u mirovinske, u mirovinsko osiguranje zbog toga što ih država nije niti natjerala. Mi danas imamo listu srama, masu dužnika velikih tajkuna koji nisu platili svoje obaveze, a nitko ništa nije poduzeo, a zbog toga će patiti svi oni koji će sutra naslijediti, doć u mirovinu zbog njihovog nemara. I zbog nemara države koja jednostavno nije o tome vodila brigu. Uvijek se pretače jedni u deficit, drugi u suficit, rijetko ko i u suficit, uglavnom vlada od vlade nasljeđuje deficit i cijelo vrijeme se priča oni prije nas su doveli do toga. Pa ljudi bez obzira kojoj mi političkoj opciji pripadamo sve su to naši ljudi, svi su to građani RH, svi su to naši susjedi, prijatelji, rođaci ili čak možda i neprijatelji ali su građani RH i moramo u svim zakonima o njima voditi računa, kao da su nam naši najbliži, a ne da ih držimo kao brojke ili kao netko koga nisam upoznao, pa baš me briga za njega. Imamo repliku, poštovani kolega Ivan Lovrinović, izvolite. Hvala, uvaženi kolega Lenart koliko vidim obojica se slažemo s tim da treba provesti reviziju povlaštenih mirovina, to je sigurno. Međutim, pitam vas sada kao zastupnika i čovjeka vrijeme adventa, Hrvatska je barem po istraživanjima skoro 90% kršćanska zemlja, tako se izjasnili građani, što katolici, što pravoslavci, ovo je vrijeme nade. Pa jeste primijetili 2016. da je dana hrvatskom narodu lažna nada da će preuzet se vratit po nacionalni identitet INA. Sad se daje lažna nada da će 27% svima koji su u drugom stupu da će se povećati mirovine, a vidimo da je rupetina od 17 milijardi. Zašto se kolega Lenart ta lažna nada širi u vrijeme Adventa kada se treba širiti ona nada iskrena koja se odnosi na pojedinca, obitelj i čitav narod. Zahvaljujem kolega Lovrinović. Nažalost mnogi su zbog toga izgubili i život jer su željeli ovdje Švicarsku, željeli su najbolji život za svoje najbliže i za one koji su živjeli u Republici Hrvatskoj, no nažalost, mi smo danas došli do toga da uz sve davanje lažnih nada, uz sve ono što vlada u ovom društvu, djeca tih koji su trunuli u rovovima, koji su ginuli, koji su davali svoje dijelove tijela, koji danas imaju PTSP i vrlo teško se nose s time, da njihova djeca traže bolje i pravednije društvo i odlaze diljem Europe, jer jednostavno više nemaju vremena nakon 27 godina čekati, ono bit će bolje. Kad će bit bolje? Završna riječ u ime zastupnika GLASA-a i HSU-a, poštovani kolega Silvano Hrelja, izvolite.

Treba reći iz ove rasprave kolege Lackovića i kolege Lenarta da obrtnici bez obzira na male uplate doprinosa kroz godine, su zaštićeni Odredbama najniže mirovine i njihova mirovina bez obzira koliko su plaćali, ne može biti u ovom trenutku manja od 63,61 kune po godini staža. Dakle, to je mehanizam njihove zaštite bez straha da će oni upasti u neko siromaštvo, to će biti sigurno puno više nego što bi imali mirovnu po onome koliko su uplatili doprinosa. Ja bi molio ministra da svima nama pojasni kako će se obračunavati ovih 6 mjeseci dodanog staža za žene odnosno kako će to biti u slučaju da žena ne koristi odnosno kad muškarac koristi pretežiti dio rodiljnog odnosno porođajnog dopusta i tako, i u stvari koji prosjek, koja je vrijednost tog dodanog staža, te pola godine? Dal je to prosječna plaća žene, majke, što u slučajevima ako dijete preživi a ne daj bože majka umre, jer to je život, mi govorimo o mirovinskom sustavu koji mora sve trenutke života imat pod kontrolom, i mi propisujemo, moramo propisivati tako Zakone. I ono što sam još htio reći, ovdje se provlači jedna mantra da je mirovinski sustav kao takav neodrživ. Pa on je neodrživ od 1993. dalje, 25 godina funkcionira. Zašto funkcionira? Funkcionira zato što se značajan dio sredstava prikupljenih od općih poreza, preusmjerava u isplatu mirovine. A zašto je to tako? Pa zato što je ovo specifično pravo koje se gradi desetljećima, dakle mi još uvijek u radnom odnosu plaćamo doprinose koji tekućim transferima idu u mirovine onih koji su danas u mirovini. I nitko se nema pravo, ni danas, igrati sa tako izgrađenim mirovinskim pravom u prošlosti, niti se itko ima pravo u budućnosti igrati sa našim tako stečenim pravom građenim desetljećima. Prema tome, priča je čista, nemamo tu katastrofične situacije, oko katastrofične situacije vizualizirati. Oni što želim reći oko ovog jutrošnjeg paketa Zakona, sigurno je dobar Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dodatku na mirovinu, on rješava jedan problem budućih umirovljenika, tako da se povećava na neki način mogućnost korištenja mirovine iz dva stupa, inače kad ovoga ne bi bilo, onda bi gotovo svi korisnici odnosno obveznici drugog mirovinskog stupa, ostavili svoju ušteđevinu državi i prešli u prvi mirovinski stup, i ja ću ga osobno, ne znam koko će moji kolege u Klubu, mi smo tu vrlo slobodni, al ja ću ga sigurno podržat, podržati ovaj Zakon.

Radi se o: - Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima odnosno Prijedlog Zakona broj 455, - Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima i - Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima.

Ustava RH i članka 172. u vezi s člankom 190. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovim točkama dnevnog reda primjenjuju se odredbe dakle Poslovnika koji se odnosi na drugo čitanje zakona. Raspravu su proveli dva odbora, Odbor za zakonodavstvo i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Da li želi predlagatelj, odnosno ministar gospodin Marko Pavić, dat uvodnu riječ, ministar rada i mirovinskog sustava. Hvala, izvolite. Poštovani podpredsjedniče sabora, poštovane zastupnice i zastupnici poprilično smo dobro raspravili i pitanje i drugog stupa već u prethodnoj raspravi, ali istaknut ću neke novine u odnosu na drugo čitanje. Ono što bih svakako trebalo reći da pitanje ukidanja drugog stupa u nijednoj verziji nije bilo pitanje. Prema tome zemlje koje su ukinule drugi stup danas gledaju sa zavisti na Hrvatsku koja ima potencijal koje one nemaju. Poljska, Mađarska, Slovačka rade na ponovnom uvođenju obvezne mirovinske štednje, jer su shvatili da nema alternative za takvu mirovinu štednju. Priča koju je gospodin Lovrinović, istaknuo to je jedna narativna bajka, ja se nisam prepoznao u tome, to je možda neki drugi Marko u cijeloj toj priči, ali ono što bi istaknuo je da smo išli dodatno razvit sustav, ali samo isti tako išli prema tome da se uvede bolje upravljanje u cijeli sustav, veća transparentnost i bolja kontrola rizika koju provodi regulator. Drugi stup nije dao odgovor na, nije dao odgovor za one koji su '62. godište i mlađi, pogotovo na 3.000 žena koje idu u mirovinu slijedeće dvije godine i upravo stoga smo između, u prvom čitanju i uveli dodataka od 27%, odnosno 3/4 od 27% za drugi stup, ali smo ostavili i pravo izbora odnosno mogućnost svima da pri odlaskom u mirovinu se vrate u prvi stup. Ono što smo izračunali da će to biti sigurno povoljnije za one koji imaju od minimalne plaće do 70% 75% prosječne plaće i da takvih otprilike 300.000 građana koje i sa tim dodatkom unutar kombiniranog stupa ne mogu osigurati sebi barem minimalnu mirovinu. Povratkom tih 300.000 građana u prvi stup osigurat će se pravo na minimalnu mirovinu. Već smo u prvom čitanju predložili značajno smanjenje naknada koje ne idu nikome, mislim ne idu državi idu osiguranicima, ukupno kada gledamo sustav naknada od osnutka do prošle godine preko 3 milijarde kuna je isplaćeno naknada mirovinskim fondovima. Smatrali smo i dalje smatramo da je tu bilo prostora za uštede ali u korist naših osiguranika, građana. Izmjenom švicarske formule za drugi stup osigurali smo da će rate iz drugog stupa rasti već praktički od slijedeće godine 7 do 9%, čisto radi aktuarskog izračuna jel nema više potrebe da se ta sredstva osiguraju ukoliko švicarska formula podivlja odnosno ukoliko pritisak na rast plaća bude velik. Koje su novosti u odnosu na prvo čitanje, pa prvenstveno smo išli ka tome da povećamo konkurentnost među fondovima, da pokrenemo tržišnu utakmicu. I upravo stoga su dva prijedloga, jedan da promijenimo način na koji REGOS raspoređuje nove osiguranike, već sam u prvom čitanju istaknuo da 98% novih korisnika ne odabire svoj drugi mirovinski stup. Novim prijedlogom 20% će svako mirovinsko društvo od njih 4 dobiti, a 20% ćemo dodijeliti onom ko je najupješniji. Amandmanom Kluba zastupnika HDZ-a koji je usuglašen će se još odrediti da HANFA određuje jasno pravilnik koji su to kriteriji koji će se taj, tih 20% osiguranika raspodjeljivati. Isto tako ono što smo uvidjeli, da značajnim smanjenjem naknada u prvom čitanju je bilo milijardu 200 miliona kuna, da ćemo uvesti nejednakost između onih manjih i onih većih obveznih mirovinskih društava, tako da smo ograničili odnosno uveli smo preraspodjelu tih naknada za one koji imaju 20% i manje udjela i oni koji imaju 20% i više udjela. Na taj način ukupno smanjenje naknada do 2030. će biti 1,32 milijarde kuna ali isto tako bit će pravednije u smislu da će otprilike sva 4 fonda imati isti povrat kapitala na imovinu. U vidu kontrole boljeg upravljanja i veće transparentnosti zajedno s HANFOM smo izradili nekoliko prijedloga, a to je da se u mirovinski sustav odnosno u mirovinske fondove u nadzorni i revizorski odbor, da Vlada imenuje svog predstavnika to nije nikakvo imenovanje komesara kao što je gospodin Mrsić rekao, ti ljudi će morat bit stručni, ti ljudi će morat imat licence, ti ljudi će morat poštovat sva pravila i ti ljudi što je najbitnije morat će biti članovi tih društava. Prema tome, ti ljudi neće moć donosit odluke većina će i dalje biti u nadzornih odbora, ali jedan predstavnik od tri ili pet ovisno o društvu će biti predstavnik Vlade, a to tumačimo jer se i Vlada odnosno održava odrekla tih 5% koje su nekad išle u zavod u prvi stup u stup solidarnosti u korist društava i pitanje naravno bolje kontrole i transparentnosti. Isto tako radi izbjegavanja sukoba interesa predložili smo da mirovinska društva imenuju nezavisne članove kao svoje predstavnike u društva u kojima imaju dionice ili koje kupuju. Bilo je dosta pitanja omogućiti ili ne ulaganje u start up-ove, tu smo se isto tako vodili s nekoliko ideja. Prva stvar zakonskim prijedlogom omogućujemo, nitko neće nikog siliti da ulaže u start up-ove. Drugo nema ulaganja u pojedinačne start up-ove.

Tu ćemo omogućiti 100 milijuna kuna mogućnosti da se to osigura ali isto tako omogućiti ćemo bolju kontrolu i HANF-a će izraditi jedan pravilnik po tom pitanju. Što se tiče Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima predlažemo da se podiže uvid za ostvarivanje prava na mirovinu novih članova na 55 godina. Praksa u EU je godina umirovljena minus tri, mi sada sa 50 na 55. Naknadu za izlaz iz fondova dodatno smanjujemo za najviše 2,5% i isto tako za mirovinsko osiguravajuće društvo pored švicarske formule koju sam rekao omogućava se i dodatno povećanje mirovina s osnove raspoređivanja viška sredstava ako društvo ostvari ulaganje imovine na pokriće tehničke pričuve. Nagrada za uspješnost se zamjenjuje naknadom za upravljanjem imovinom, za pokriće tehničkih pričuva u iznosu do najviše 0,6% Isto tako u mirovinsko osiguravajuće društvo ona ulazna naknada od 5% raspodjeljujemo je u dva dijela. 1,5 odmah a 0,17% od onog što ste unijeli u fond kroz godine, odnosno godišnje 0,17. Tako da oni koji će manje koristiti usluge isplata mirovine će manje i platiti. Sveukupno smatramo da smo ovim prijedlozima dodatno unaprijedili sustav, da smo omogućili mirovinskim društvima da dodatno razviju drugi mirovinski stup. Zahvaljujem se i suradnji sa klubovima koji smo cijeli prijedlog i sve prijedloge uključujući i mogućnost prijedlog HNS-a da se 15% može povući iz drugog stupa prilikom umirovljenja. Smatramo kako ovaj sustav i ovi prijedlozi će doprinijeti za onu treću kategoriju a to su najmlađi osiguranici da nakon 40 godina mogu zaraditi kroz, odnosno uštedjeti kroz drugi stup i treći stup dostojnu mirovinu.

Poštovani gospodine ministre Pavić, ja vam odajem priznanje da ste prije nekoliko mjeseci prije ovih priprema javnosti priopćili da je ovakav mirovinski sustav neodrživ, pa prema tome i drugi mirovinski stup i to je s vaše strane korektno. Malo prije ste rekli da se ne prepoznajte pod imenom Marko u mojoj mirovinskoj bajci ali ćete se sigurno prepoznati u crtiću o Boleku i Loleku gdje je vama sigurno namijenjena uloga Boleka a za Loleka se zna. Pa prema tome vama jedino može pomoći vaše temeljno obrazovanje da u oluji koja dolazi da iskoristite i shvatite da se morate što niže spustiti na zemlju i priljubiti dok ta oluja ne prođe. U svakom slučaju mislim da je važno da ste naciji priopćili hrabro da je ovakav sustav neodrživ ali trebate objasniti tko je na vas izvršio pritisak da nakon toga govorite sasvim u drugom smjeru i puno optimističnije. Uvaženi profesor Lovrinović, cijenim vas pa ona nemojmo se spuštati na razini Loleka i Boleka, ovo su basne i priče koje vi pričate ali preozbiljne su teme. Dakle u pitanju je budućnost naših mladih umirovljenika odnosno naših mladih koji će ići u mirovinski sustav gdje upravo drugi stup je uveden jer nam broj se umirovljenika i zaposlenih približava 1:1. Srećom imamo 71 tisuću više zaposlenih, srećom taj omjer raste. Ali isto tako želimo omogućiti bolju kontrolu cijelog sustava ali omogućiti mladima da dovoljno uštede kroz 40 godina štednje u tom sustavu.

I europske, zemlje EU sve imaju ograničenje da mirovinski fondovi ne ulažu u start up-ove niti u investicijske fondove rizičnog kapitala koji bi trebali financirati start up-ove. Razlika je po tome što investiranje u start up-ove je rizično a fondovi su najkonzervativniji u ulaganju kapitala i ne razumijem zbog čega inzistirate na tome da li ste oduševljeni sa Matom Rimcem ili ste oduševljeni sa foto mapom ali to su rijetki primjeri uspješnih start up-ova.

Ne razumijem zašto se kockate s mojom mirovinom i mirovinom građana RH?

Ono što samo mogu reći, a što vi imate protiv poduzetnika? Znamo da ste izvučeni iz SDP-a da ste imali nešto protiv poduzetnika, ali vidimo da imate još. Zašto ne omogućiti upravo našim startupo-vima da koriste te novce.

Hvala lijepo ministre Pavić, ja ne mogu vjerovati, ali vi ste upravo sada u svom izlaganju rekli da su umirovljenici drugi zemalja zavidni hrvatskim umirovljenicima. Dajte mi recite na čemu su im to zavidni? Dajte da hrvatska javnost čuje jesu li im zavidni, ne znam, na tome, što kopaju po smeću, što ih deložiraju, što ih Hanžeković ovršuje, što ne mogu platiti režije na vrijeme, što ne mogu svojim unucima dati više od 50 kn za božićne blagdane ako mogu i toliko.

Žao mi je ali, ja mislim g. Bunjac da ste me krivo čuli, ja nisam rekao da su umirovljenici tih država zavidni našim umirovljenicima, rekao sam da su te države zavidne Hrvatskoj, dakle, vlade tih država na sustavu kojih imamo a koje su one ugasile. Ali htio bi se vratiti isto tako bilo je dosta rasprav3e o nacionalnoj mirovini, kao što ste rekli 2020. uvesti ćemo nacionalnu mirovinu za one koji nemaju 15 g. staža, a isto tako trenutačno je u proceduri, odnosno, ekonomski institut izrađuje studiju na osnovu kojeg ćemo jedno takav instrument uvesti u mirovinski sustav. Poštovani g. ministre, vi ste rekli da će vlada imenovati ljude u nadzorni, odnosno, revizorski odbore, društava za upravljanje mirovinskim fondovima, ali ste rekli da ti ljudi moraju biti članovi društava. Vjerojatno je bio lapsus, moraju biti članovi tog mirovinskog fonda, jer je nelogično da ćete vi predlagati nekoga tko je već zaposlen u tom društvu. Ok, da se to razjasnimo, ja osobno smatram da to moraju biti najstručniji ljudi i da to nije najsretnije rješenje nego da bi trebala HANFA licencirati više desetaka ljudi i da tu ima, da ti mirovinski fondovi, mogu, odnosno, da sindikati mogu samo neke od njih, ili čak svojih koji su licencirali predložiti u nadzorne odobre, odnosno, revizorska društva.

Hvala lijepo. S obzirom na danas poprilično ružne primjedbe s ove strane sabornice, oko imenovanja članova nadzornog odbora, ja sam prvi zastupnik, koji je ovdje za govornicom spomenuo da bi trebalo bolje i lakše kontrolirati ova 4 obvezna mirovinska fonda. Pa da ne bi bilo tu, da HDZ sebi nešto naštimava, zašto ne bi recimo, dali u Visokom domu, da oni imaju nove članove nadzornih odbora koji su članovi fondova, pa da na takav način pokažemo da mi tu nemamo nikakvih prikrivenih namjera niti ništa, jer svi su imali pravo predložiti ovo g. ministre, nisu predložili. Prema tome, mi predlažemo veću transparentnost o tome ću nešto više govoriti u ime kluba. Ali ako ta gospoda stvarno misle da vi nešto želi te ispod plota raditi, pa razmislimo da im možda i to ponudimo, a da kažemo da mi tu nemamo nikakvih skrivenih igara. Hvala lijepo. Poštovani zastupniče Šuker, naravno razmisliti ćemo o svim dobrim idejama.

Poštovani potpredsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnicom, poštovana g. Žigman, kolegice i kolege. Dakle, od ovog paketa, ova 3 zakona, jedno je sigurno, što se mene osobno tiče, zeleno svjetlo ima Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, jer je on doista poboljšanje u odnosu na postojeće stanje i tu nema nikakve sumnje. Naime, on je dobio poboljšanje sa dvije strane, jedno je dobio u poreznoj reformi, da se do 6000 uplate poslodavca tretiraju kao porezno opravdani trošak, a s druge strane već godinama Hrvatska država na neki način potiče štednju u trećem mirovinskom stupu odnosno u dobrovoljnim mirovinskim fondovima bili oni zatvoreni, bili otvoreni mirovinski fondovi na način da do iznosa od 5000 kuna dodaje još 15% iz proračuna Republike Hrvatske na osobni račun osiguranika, što znači da osiguranik može dobiti najviše 750 kuna godišnje poticaja države za štednju za svoj treći mirovinski stup. Sad koliko je ovdje, manje je bitno da li možete 30% tih sredstava iskoristiti u 50-oj ili 55-toj, bitno je da ih možete iskoristiti prije nego odete u mirovinu da nešto od tih sredstava koji sa 30 godina štednje nešto znače, možete nešto sa time napraviti i pripremiti se za mirovinu. Što se tiče Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, mislim da ima ovdje još puno nepoznanica, puno nedorečenosti i niti Klub GLASA-a i HSU-a, niti ja, ga nećemo podržati, ali je u redu javno iznesemo gdje vidimo, gdje vidimo problem. Naime, u drugom čitanju se predlaže da, dakle, obvezni mirovinski fondovi odnosno društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima u tvrtke koje imaju u svom portfelju, u njihove Nadzorne odbore, ne mogu više predlagati članove uprava tih društava za upravljanje mirovinskih fondova odnosno zaposlene u društvima za upravljanje mirovinskim fondovima. Ok ovaj dio u revizorske odbore odnosno u Nadzorni odbor društava za upravljanje obveznih mirovinskih fondova, to mogu prihvatiti, bilo bi dobro da to bude stvarno predstavnik osiguranika na neki način, to dijelim mišljenje i sa gospodinom Šukerom, ne mora ih Vlada definitivno imenovati, ali moraju služiti svrsi odnosno moraju biti u funkciji kontrole onoga što Zakoni propisuju. Ovo drugo da ne mogu članovi uprave biti u Nadzornim odborima tvrtke čije dionice imaju u portfelju, mi se kosi sa onim što ih obvezujemo. Obvezujemo ih na trostruku provjeru rizika ulaganja u pojedinu tvrtku. E sad, i pored toga može da taj predstavnik obveznog mirovinskog fonda ili neki član uprave, ili po njemu ovlaštena osoba, može procijeniti rizik pored svega. Koliko će pogriješiti u riziku neka osoba koja će biti samo, ajmo reći od povjerenja tom obveznom mirovinskom fondu odnosno društvu za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, a nije u užoj strukturi odnosno ne može se na nju prevaliti odgovornost za neku lošu procjenu. Mislim da je ovo vrlo delikatna, delikatan prijedlog i nikako ga ne bih mogao podržati, i mislim da ni sami obvezni mirovinski fondovi odnosno društva neće to oduševljeno primiti, jer mogu prihvatiti sve provjere i sve rigorozne kriterije za upravljanje dionicama u svom portfelju, ali ne da im netko drugi umjesto njih radi kontrolu. To je što se tiče obveznih mirovinskih fondova, ja mislim da ta, da ta situacija sam obveznim mirovinskim fondovima, ne bi trebala završit ove godine, da se zakonodavstvo koje uređuje odnosno Zakon o obveznim mirovinskim fondovima, mora nadograđivati i unapređivati. Umjesto start-up-ova, kolega Šuker molim vas, umjesto start-up-ova, bilo bi dobro da gospodin Žigman čuje, umjesto star-up-ova ja sam zagovarao u prvom čitanju investiranje u municipalne dionice, jer postoji dosta potentnih Županija i ovaj gradova u Republici Hrvatskoj koji bi to mogli za određene infrastrukturne projekte, ne dionice, obveznice, šta sam rekao, municipalne obveznice sam rekao korektno, ovaj koje bi mogli na taj način rješavati neke svoje infrastrukturne projekte. Sigurno je to sigurnija, sigurna situacija u odnosu na investicije u start-up-ove. Meni osobno spomenuta državna mirovina ili mirovina za one koji nisu radili ni jednog dana staža je interesantna, ali zašto mi kao Norvežani ne bi mogli raditi bazu za to u obveznim mirovinskim fondovima, da iscrpljivanjem svog rudnog bogatstva, oni koji to čine automatski moraju određeni fee davati u obvezne mirovinske fondove, to znači da bi ostvarili pravo na neku novčanu potporu i oni koji možda u životu nikada, nikada neće raditi i to sa danom rođenja, ne sa radnim, ne sa radnim stažom. Malo je teško ovako to elaborirati na prvu loptu, ali mislim da je, da iskustva drugih koja su dobra, premalo još koristimo, ne.

Da li smo spremni po tom stažu, njima nešto dati u 70-oj, u 75-oj godini itd., jer takvih ljudi nije baš malo, rijetko tko da baš nikada ništa nije radio, ali staž ispod 15 godina je staž koji je dat u vjetar. Ja mislim da u određenim godinama bi se i to moglo priznati, možda to nije niti 60.-ta, niti 65.-ta, ali u nekim godinama kad je doista nastupa starost i bolest bi se i to moglo priznati jer zašto ne priznati ono što postoji.

Austrijanci su bili vlasnici, sada su Slovenci vlasnici, kakve veze ima vlasništvo, svaka firma koja je u RH mora imati zaštitu podataka svojih korisnika, dakle, to vlasništvo ne bi smjelo biti bitno i presudno da država ide u osnivanje svoga moda i ja sam tu skeptik, meni bi više trebala tu zdrava konkurencija više modova, što je trebalo puno ranije biti, nego da država osniva svoj mod jer možemo mi sve prevaliti na državu, ali kad-tad će onda doći kraj tim resursima i mislim da to nije fer, mislim da moramo osmišljavati sustave u kojima možemo štedjeti i kojima možemo pospješiti svoju mirovinu. Prema tome, još jednom da ponovim, Zakon o dobrovoljnim, Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima 2, da Zakon o ovaj, obveznim mirovinskim fondovima ne i Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima ne, hvala lijepa. Hvala i vama. Sad je na redu gospodin Branimir Bunjac koji će govoriti u ime kluba zastupnika Živog Zida i Snage.

Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege, poštovani predstavnici Ministarstva. Evo, kaže ministar Pavić da su umirovljenici drugih država zavidni hrvatskim umirovljenicima. Ja ne znam, molim vas pokažite mi tog jednog hrvatskog umirovljenika koji dobro živi, a da nije više saborski zastupnik ili ministar u Vladi. Ako hrvatski umirovljenici dobro žive, što su danas radili ovi Sindikati tu pred zgradom Sabora na Markovom trgu, što su razgledavali Crkvu Sv. Marka ili su čekali zastupnike da im izraze svoje nezadovoljstvo. Ja sam vidio da su tu bili predstavnici Sindikata umirovljenika, vidio sam ovo ljeto da je bio veliki prosvjed na Trgu bana Jelačića gdje se skupilo 10 000 umirovljenika koji su prosvjedovali. Zašto prosvjeduju ako im je tako dobro? Evo, ja cijeli dan dobivam poruke od građana koji ovo gledaju, nijednu poruku nisam dobio koja bi rekla, ministar Pavić dobro radi. Ako ste vi dobili molim vas pokažite mi, evo, pozivam ministra Pavića da mi pokaže poruke, evo ja ću vam pročitati jednu. Moj stari djed ima 40 godina radnog staža i mirovinu 3.000,00 kn. Vjerujte mi, oni više popiju lijekova, nego što te mirovine vrijede. Plaču svaki dan, kažu, boje se šta će biti ako ovaj drugi umre. Pri tom im je najteže to što u biti oni imaju dobre mirovine u odnosu na to kako ima većina drugih umirovljenika. To je poruka koju ja dobivam, to nema veze ni s Živim Zidom, ni s politikom, ni s ničim, ovo je mišljenje građana. Pokažite vi svoje poruke gdje kažu ministar Pavić nam je super, povećao mirovine, evo sad idemo u šoping, ovoga, u trgovački centar, dobili smo 49,00 kn, kupiti ćemo božićne poklone, urediti ćemo jelku, idemo, ne znam, na izlet do Samobora barem, ako već ne mogu do Austrije za Božić itd., toga nema. Samo neke kazne od vas dobivamo, samo neka ograničenja. Do sada se mogla dobiti mirovina s 50 godina iz toga dobrovoljnog stupa, sad se može dobiti tek sa 55, što će biti kod slijedeće reforme, biti će sa 60 godina. Mogao se podignuti iznos od 10 000 ušteđevine u cijelosti, sad se više ni to ne može podignuti. Znači, stalno neka ograničenja, stalno se sužava manevarski prostor umirovljenicima. Rekao sam već da inflacija godišnja je veća nego što je rast mirovina, troškovi života. Uzmite cijene, postoje još uvijek cijene goriva, postoje cijene Tržnice na Dolcu, čuvaju se, arhiviraju se 2000 godine, pogledajte, litra benzina je bila 4,00 kn, sada je 10,00 kn, porast od 150% Jesu li mirovine rasle 150%

Znači, nema, cijene su otišle u nebo, stalno poskupljuju režije, cijene plina koliko su poskupile, cijene struje, cijene vode, imate i vi neke svoje arhive kod kuće, registratore, pa gledajte kakve su bile cijene. Kupovna moć umirovljenika se sve više i više smanjuje, oni polako, ali sigurno postaju socijalni slučajevi i siromasi. I znam da je uzalud to govoriti članovima vladajuće većine jer oni su se prodali stranim bankama. Oni više nisu ni hrvatska ni demokratska nego su samo zajednica koja glumi nekakvo lažno domoljublje kako bi dopustila daljnju pljačku i devastaciju hrvatskih građana a osobito onih najugroženijih a to su umirovljenici. Hrvatski umirovljenici, ja vam ovdje želim poručiti sljedeću poruku, da je HDZ tisuću godina na vlasti nikada vam neće povisiti mirovine do nekakvog normalnog građanskog standarda, zapamtite ove moje riječi. Nećete imati mirovine u visini 60% plaće što su oni napisali u programu vjerodostojno do sudnjega dana s ovom Vladom i sa ovakvim ministrima. Kada to shvatite onda ćete konačno progledati i razumjeti da morate izabrati druge stranke da provedu ono što je u biti posve normalno i prirodno a to je da stvore Hrvatsku kao socijalnu državu. Ukoliko izaberete Živi zid, duboko sam svjestan ovoga što sada govorim, govorim pod punom sviješću, dobiti ćete zajamčene minimalne mirovine od 3300 kuna minimalno, dobiti ćete nacionalnu naknadu za starost koju ministar Pavić pogrešno zove nacionalnom mirovinom. Dobiti ćete oslobođenje od cijeloga niza parafiskalnih nameta od dopunskog osiguranja od HRT pristojbi. Kada umre partner, kao što se ovaj gospodin boji koji mi sada piše, dobiti ćete dio mirovine partnera, ne cijeli ali određeni postotak. Uvesti će se takvo usklađivanje mirovine i takav izračun mirovina da će se mirovine postupno povećavati u smislu da se povećava omjer na prosječnu plaću. I nakon nekog vremena doći ćete u situaciju da ćete živjeti ne samo puno bolje nego da ćete živjeti samostalno i neovisno i da ćete konačno postati ravnopravni građanin a ne navodni teret i građani drugoga reda. Čovjek koji je otišao u mirovinu nije nesposoban, čovjek koji je otišao u mirovnu nije dakle neka vrsta biljke ili komad namještaja, on je isto tako čovjek kao svaki drugi koji je svoje pošteno odradio, svoj životni vijek i ima pravo uživati u starosti i u svemu onome, svim onim zadovoljstvima koja starost nudi a to su druženja s prijateljima, druženja s obitelji, druženja s unucima, kratka putovanja, posjećivanje kulturnih događaja bez straha što će se dogoditi sutra, bez straha da li će mu ovrhovoditelj pokucati na vrata, da li će ga deložirati, bez straha što će se dogoditi ako bude bolestan kao što sada vidimo da se ponovno povećavaju cijene osnovnih lijekova od ministra Kujundžića itd. Zapamtite, ponavljam još jednom, ukoliko želite živjeti dostojanstveno nemojte više nikada zaokružiti HDZ na izborima. Hvala vam lijepa. Živi zid neće podržati mirovinsku reformu. Sada je na redu gospodin Ivan Šuker koji će govoriti u ime Kluba zastupnika HDZ-a. Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovana gospođo državna tajnice, poštovani gospodine predsjedniče upravnog vijeća HANF-e Žigman. I s time ću krenuti, to najbolje pokazuje ovi koji danas cijelo vrijeme kritiziraju u što su HANFA-u pretvorili a kasnije ću u svojoj raspravi reći malo više o tome što ta HANF-a treba raditi ali to najbolje pokazuje koliko je njihovo bilo iskreno razmišljanje i promišljanje o transparentnosti jednog financijskog sustava koji itekako raste u Hrvatskoj ali tako je kako je. Druga stvar koju želim istaći, ja sam kao čovjek žalostan da nas u sabornici ima samo ovoliko jer mi sada raspravljamo, ustvari zakonodavno uređujemo one koji vode brigu o 105 milijardi novaca hrvatskih građana. A sutra ćemo se u dopodnevnim satima kad svi portali, svi mediji teže za nekakvim izjavama razbacivati sa dušebrižništvom. Danas navečer ovdje kada raspravljamo i u fondovima je bila prilika da svaki iznese svoje mišljenje, svoje viđenje kako bi ti fondovi trebali funkcionirati. I ono što želim reći na početku u ime kluba HDZ-a ustvari svima nama postaviti jedno pitanje da li u Hrvatskoj postoji financijsko tržište jer da ono postoji i da ono živi i diše punim plućima onda bi vjerojatno naša rasprava pa čak i možda neke odredbe ovog zakona bile drugačije. Mi nažalost imamo vodenicu bez vode ili bez žita kako god hoćete, dakle imao potencijal ulaganja, ušteđevine naših građana ali se postavlja pitanje da li ti novci mogu završiti na hrvatskom tržištu i ... [[Govornik se ne razumije.]] u Hrvatskoj može nešto kupiti. Ili zašto se išlo u određene zakonske promjene a to je da fondovima otvori mogućnost da ulažu i u infrastrukturne projekte jer inače u principu nemaju u što uložiti novce. Jer nekoliko puta smo ovdje konstatirali da dosadašnja odredba da se 60% sredstava mora uložiti u vrijednosne papire RH u trenutku pada kamatnih stopa i prinosa. Logična je stvar da ne možete od nekoga očekivati da ima veliki prinos a istovremeno mu limitirate ulaganje kojemu ne garantira više visoki prinos. Ono što bi također želio reći, što smatram da je vrlo bitno u ovom zakonu kod sva tri fonda, a to ej financijsko opismenjivanje građana RH. Mnoge rasprave ovdje danas ne bi bile ovakve, ne bi se nudilo toliko netočnih podataka, ne bi bilo toliko pa mogu reći pomalo čudnih, neću koristiti teži izraz, sugestija, da su se ti fondovi u proteklom periodu potrudili da daju punu informaciju hrvatskim građanima, što su, tko su, kako oni raspolažu sa njihovim sredstvima, da više izvještavaju o svojim rezultatima i da na kraju godine građani mogu čak i temeljem zakonskih odredbi, promijeniti u fond u kojem se nalaze. Toga nažalost nije bilo pa čak i sama spoznaja da skoro 96 ili 97% građana ne bira fond, obvezni mirovinski fond u kojem želi biti nego da mu to REGOS određuje, naprosto ukazuje na to da mi još nismo dovoljno senzibilizirali građane i te fondove. I to je možda jedan od najvećih problema. Jer da smo mi to u proteklom periodu uspjeli napraviti, onda vjerojatno bi reakcija građana bila građana, ovako je zakonodavac morao zakonski intervenirati, da 20% neraspoređenih građa koji se nisu birali u fond, da 20% će dobiti jedan fond, 20% drugi, 20% treći, 20% četvrti i onih preostalih 20% bi REGOS trebao preraspodijeliti najuspješnijem fondu i klub HDZ-a upravo je na ovu odredbu podnio jedan amandman u kojem predlažemo da HANFA određuje koji je to najuspješniji fond jer oni su jedini meritorni da to ocijene i procijene i da taj fond dobije tih 20% neraspoređenih. Također, ovdje smo raspravljali nekad onako pomalo sramećki itd., da li smo prilikom rasprave o izvješćima ovih fondova 4 obvezna mirovinska fonda u ovom Viskom domu, dobili prave informacije, da li smo ih željeli dobiti, da li smo ih uspjeli iščitati iz onih podataka, pa i to je možda jedan od razloga zašto zakonodavac sad predlaže da u nadzorne odbore u koje su ti fondovi uložili, više ne mogu ići članovi uprave fonda nego da to moraju biti ljudi stručni, obrazovani, koji znaju ali koji su izvan fonda iz jednostavnog razloga što ćemo na takav način dobiti vjerojatno jedinu bolju ili kvalitetniju informaciju u što i na kakav način su fondovi ulagali novce u koja poduzeća. Već sam rekao s obzirom na rasprave koje su bile danas tu sa moje lijeve dok sam sjedio tamo s desne strane sabornice a to je možda predlagatelj razmisli o drugačije imenovanju nadzornog odbora iz jednostavnog razloga jer ovaj prijedlog da jedan član nadzornog odbora bude iz članova koji imaju svoju ušteđevinu u fondu, nije se rodila sad, tome se ovdje za ovom govornicom raspravlja već 3, 4 g. i upravo u ime kluba HDZ-a. Prema tome, da smo mi imali bilokakve sakrivene, prikrivene namjere, onda to ne bi govorili i dok nismo bili na vlasti, dok nismo mogli predlagati zakone, nego jednostavno smo predlagali da smatramo da u tom nadzornom odboru fonda, oni koji su uplatili skoro 100 milijardi zapravo 70 i nešto milijardi, a prinosi od 28, 29 milijardi je bilo0 u ovih proteklih 16 g., imaju pravo imati nekoga u nadzornom odboru. Pa ako toliko gospodu koja nisu imali hrabrosti to presložiti dok su bili na vlasti smeta da to predlaže Vlada, pa neka Vlada razmisli da tog članaka nadzornog odbora bira ovaj Visoki dom, da matični odbor raspiše javni poziv da taj član mora zadovoljavati one uvjete koje je propisala HANFA i da to može biti isključivo čovjek koji ima sredstva, ima štednju u tom fondu i neka ga u konačnici bira ovaj Visoki dom. Da maknemo bilokakvu sjenu ili bilokakvu sumnju da netko nešto želi sad zmuljati, želi gurnut nekakvog HDZ-ovca, nama je sami u interesu da dobijemo ono što već 4 g. tražimo a to je da oni koji uplaćuju novce u obvezni mirovinski fond, imaju pravu na svog predstavnika. Ništa drugo. To je jedna intencija zakonodavca u ovoj odredbi. Da li je ovo odredba najsretnije pogođena ili je ova druga ideja koja predložena danas u replici ili će se možda da je bilo korektne rasprave, možda bi se iskristalizirala nekakva treća ideja, dakle ovo je nešto predlagatelju da možda još razmisli do glasovanja, da se napravi jedno rješenje koje bi stvarno skinulo svaku sjenu sa ovoga prijedloga jer kažem, glavna intencija predlagatelja ove odredbe u zakonu je da u nadzorni odbor tih fondova dođe osoba koja ima unutra svoja sredstva. Ja ne vidim nikakav razlog da netko kaže da je to sada imenovanje komesara. Kako može biti netko komesar tko ima unutra svoje novce? Pa on dođe unutra da vodi brigu o svojim novcima a ne da provodi nečiju političku volju. Ali gledajte, možemo mi mahat glavom koliko god hoćemo, ali kad nemamo hrabrosti priznat da je ideja dobra, pa čak možda ponudit nekakav drugi model jer mene ovdje samo interesira jedna stvar a to je da li predlagatelj zakona želi osigurati jednu dodatnu kontrolu. Po onome što sam ja iščitao iz zakona, iz prijedloga zakona želi, da li je možda rješenje najsretnije, o tome se da raspravljati. Dakle, e sad kad smo ovo sve lijepo zaokružili, jedno, drugo i treće, dolazimo na temu koja je po meni jako bitna, tema koja je ključna i tema koja možda da se o njoj a neki jesu i tada 2012. govorile na drugačiji način, a to je HANFA. Mi možemo pričati o ovakvom članu nadzornog odbora i na ovakvom imenovanju, ali ako HANFA kao neovisni regulator te fondove ne prisili da se ponašaju po pravilima i po propisima koje je donio ovaj visoki dom, sve ovo će past u vodu. Ali, onda mi ovdje trebamo dati snagu toj HANFA-i. Trebamo jasno poslati poruku toj gospodi koja je dobila 105 milijardi kuna na upravljanje od hrvatskih građana, da oni imaju, da tako naš narod kaže crkvu di se bog moli. A to je sa podnošenjem svojih izvješća i ostalih stvari HANFA-i, to je produžena ruka ovog Sabora jer mi kad smo HANFA-u osnivali, nismo ju osnovali da bi tamo zbrinuli neke ljude, nego smo osnovali tijelo, kolegice i kolege, HANFA je panadan HNB-u. Hrvatska u kontrolnom sistemu. HNB kontrolira poslovanje banaka, HANFA kontrolira poslovanje nebankarskog financijskog sektora. Ja sam ovdje u ime kluba ovo želio posebno naglasiti jer ako ne damo snagu HANFA-i i ako HANFA ne bude imala autoritet, a neki su se u proteklim razdobljima trudili malo da HANFA-i sruše autoritet da bi možda neki drugi malo bili sažmiji. Dakle, uz ovog člana nadzornog odbora, govorim o obveznim mirovinskim fondovima, HANFA je poluga i ruka ovog visokog doma za kontrolu obveznih mirovinskih fondova. I mislim da ćemo se oko toga složit, bez obzira kojoj političkoj opciji pripadamo jer mi moramo imati nekog tko je stručan, tko zna i tko može izvršiti kontrolu i tko će pravovremeno temeljem zakona koji smo mi ovdje donijeli o HANFA-i, ali ja se iskreno nadam da će uskoro doći novi prijedlog zakona, da čelnik HANFA-e više neće bit predsjednik upravnog vijeća, nego će biti ili predsjednik uprave ili nešto drugo jer i sam naziv nudi nešto da ćemo odrediti kako i kojim uvjetima HANFA mora izvijestiti nas. Zašto folklor? Zato što imamo činjenicu da imamo toliko i toliko novaca, imamo želju da ti fondovi rade po svim regulama i da zarade čim više novaca za hrvatske građane jer smo im dali mogućnost rizičnijeg ulaganja. Dakle, mi smo im otvorili tu mogućnost. Ali, ako hoćemo da oni sa tim rizičnijim ulaganjem više zarade, onda ih moramo natjerati da posluju i po nekakvim zakonima i propisima i da ih neko kontrolira. I ako to budemo gledali na takav način, onda mislim da ćemo mi kao zakonodavno tijelo i kao ljudi koje su ovdje izabrali naši građani, napraviti pravu stvar. I ako budemo to na takav način gledali i ako se budemo na takav način ponašali. Ali, gledat da neko želi gurnut ovoga ili onoga u nadzorni odbor, to je kokošarska politika jer s tim klub HDZ-a naprosto ne želi imati nikakav znak jednakosti, a isto tako niti predlagatelji zakona. Mi smo ovdje došli sa jasnim ciljem i jasnom idejom, da li je model najbolji, možda nije. Pa preložite drugi, za milog Boga. I još nešto. MOD. Zašto se država odlučila za osnivanja. Iz jednostavnog razloga jer ova gospoda iz 4 fonda i tržište nije reagiralo. Oni nisu osnovali ni jedan MOD. Mi pričamo o tržištu. Dakle, ja ti zakonski dam mogućnost da napraviš MOD, s kojim ćeš se bavit još jednom dodatnom djelatnošću, ti to ne želiš napravit. I sad kad država želi se uključit u tu tržišnu utakmicu pod potpuno identičnim uvjetima, je država želi ovo, država želi ono. Mi s tim ne ukidamo pravo ni jednom obveznom mirovinskom fondu da on osnuje svoj MOD. Daj Bože da ih bude 4. I onda će se tuči sa smanjenjem naknade da privuku k sebi. Isto priča, da smo jače prezentirali ovaj II. stup mirovinskog, i našim građanima, vjerojatno bi i do njih došlo do tržišne utakmice da bi se natjecali da sa sniženom naknadom privuku dodatni broj osiguranika. Evo ga, kolegice i kolege, ja sam u ime kluba HDZ-a pokušao izvesti kako mi vidimo ovo i kako bi željeli da to funkcionira i svako tko je dobronamjeran, će vidjeti da tu nema nikakvih ni iskrivljenih ni zakulisanih igara. Ja sam u ime kluba javno i transparentno rekao što nam je želja, a sa novim prijedlogom Zakona o HANFA-i ćemo pokušati i djelotvorno napraviti ono što želimo. Dakle, podržat ćemo sva 3 zakona uz tri amandmana koje smo predali. Nemam dovoljno više vremena, iako 5 minuta ste mi ukrali jer ovo je objedinjena rasprava pa je 20 minuta, tako sam se ja i koncipirao. Ono što želim još reći kod MOD-ova, Mirovinskih osiguravajućih društava, idemo također s amandmanom da je HANFA ta koja pravilnikom treba propisat kako i na koji način će osiguravajuća društva kojima je dana mogućnost da vrše isplatu iz III. stupa mirovinskoga, kako i na koji način će voditi sredstva u svojoj bilanci, da to bude javno, transparentno, pa čak, gospodine Žigman, da vidimo mogućnost obveze njihovog javnog objavljivanja podataka oko toga.

Poštovani predlagatelji, evo polako približavamo se kraju dana, ali ove najbitnije neke stvari nam ostaju ovdje i mislim da ću probati lagano proći sva ova tri zakona, dakle i o obveznim mirovinskim fondovima i dobrovoljnim i u mirovinskom osiguravajućem društvu. Prije svega, ono što moram izraziti zadovoljstvo, s obzirom na ove već ranije spomenute, sudjelovanja u izradi ovog zakona u radnim skupinama, nebrojenih puta, konzultacija, moram reći da gotovo svi naši prijedlozi, koji su većinom bili usmjereni, prema ovom paketu zakona, su usvojeni pa tako i spomenuto osnivanje dodatnog društva, kao što ej kolega Šuker rekao, mirovinskog … [[Govornik se ne razumije.]] društva, jer nažalost smo ostali još uvijek na ovo jednom Raiffeisen, doduše, sada samo stoji ime, ali više nije isti vlasnik mirovinskom osiguravajućem društvu. Ono što je dobro, kada smo govorili ovdje o kontroli, i ono što je zakonski dobro napravljeno, a to moram napomenuti, bez obzira na neke implikacije nekih komesara ljudi koji će neki dobivati naknade, mi smo omogućili još 2002. a sada je to kako oko 100-njak milijardi već akumuliranih sredstva u obvezni mirovinski fond. Imamo 4 a nemamo nikakvu … [[Govornik se ne razumije.]] I to je još bilo u redu, dok većina je bila ulaganja imamo, A fondovi, u rizičnosti A, B, C, A najrizičniji, B, pa C gdje u pravilu je u A vrlo malo sredstava otišlo, i gdje najviše ti fondovi ostvarivali svoje prinose preko državnih obveznica, s obzirom da su bile kamate na zaduživanje kao države, velike, visoke, to je bilo i najsigurnije i najveći prihodi oko 6% otprilike prosječno se kreću 6-7% tih obveznih mirovinskih fondovas i društva. Sada ovim izmjenama upravo omogućavao uvjerivši i tržište, gdje hvala Bogu nam pada, padaju kamate, raste nam rejting, da je potrebno za ostvarivanje prinosa oliberalizirati i to je bio upravo jedan od naših prijedloga, liberalizirati ulaganja obveznih mirovinskih fondova, sve sa ciljem što većih prinosa i što većeg kapitalizacije onih naših novaca koji tamo uplaćuju.

I to je cilj, to je smisao osiguravajućeg društva, da oni usvoje naknade koji se opet, kažem smanjuju, kako ulazne naknade, izlazne, kod promjene dobrovoljnih mirovinskih fondova ili obveznih tako i naknade za administrativna poslovanja koji oni sebi uzimaju. I meni je drago što smo uspjeli osigurati i liberalizirati ta ulaganja i u te starup-ove ali to ću malo kasnije. Ono što sam krenuo govoriti je taj član, jer zbog te liberalizacije, potrebna je dodatna kontrola, jer nama se ne može dogoditi ono što se je dogodilo u Americi, što se događa, da pojedini mirovinski fondovi propadnu, ljudi ostanu bez svojih mirovina. Mi to ne bi podnijeli da jedan od ta 4 propadne, rizično investira ili ne znam što napravi s tim, pronevjeri ne daj Bože novce, mi to ne bi podnijeli i mi moramo osigurati barem kakvu takvu kontrolu. Također kada govorimo o sukobu interesa, kada ulaže taj isti mirovinski fond u određena društva, o Zakonu o trgovačkom društvu, član nadzornog odbora ili član uprave u koje je mirovinsko društvo uložilo, možda i više od 50% pa je vlasnik, zadatak mu je štiti interese tog društva, a ne vlasnika. Ako štiti interese vlasnika ide u zatvor. A ja vas sada pitam ako ja ulažem i tamo sam, čije ću ja interese štiti? Kako ću ja dogovarate se, da se dofinancirala neke loše poslovne odluke, pa imamo kasicu bez napa iz mirovinskog fonda uplaćujemo u to društvo, pa jesam li ja tamo u upravi, i sebi isplaćuje mognuse itd. itd. ili u vladinom odboru, svejedno, ili čak privatne tvrtke imaju pravo da isplate i bonuse u nadzornom odboru. Tako da s te strane ne mogu reći da je to loš prijedlog, to je naravno jedan kada govorimo o ovom državnom nadzoru u taj mirovinsko društvo, odnosno, fond, a kada govorimo dalje, tu mislim da i zbilja treba i to na takav način sagledati. Smanjuju se ulazne naknade, to je ovo što sam već rekao, također se ograničava i to je jako dobra stvar, mi smo išli sa prijedlogom ispred HNS-a da se ograniči udio na tržištu pojedinog obveznog mirovinskog fonda, međutim, ovaj prijedlog je nešto slično koji imamo danas, gdje zapravo govori da kod naknada do 20% ostaju svima iste ali oni koji pređu 20% tržišta njima se to smanjuje. Njima se to praktički 50% te naknade raspoređuje na ostale, a 20% od toga uzima onaj tko je imao najbolje poslovanje. Dakle i gdje se smanjuje taj pritisak, da se uzima što veći dio u tržištu jer ne garantira više što veći udio tržišta i veće prinose kod tih naknada koje su zakonom bile zajamčene, bez obzira na poslovanje, ljudi su jako dobro živjeli od tih naknada, naknada za ulazak, naknada za izlazak, naknada za mjesečnu administraciju, naknada vamo, naknada tamo i onda imamo ekstra profite društava koje upravljaju našim obveznim mirovinskim fondovima. Tako da na taj prihvaćamo apsolutno prijedlog, smatramo ga da je kvalitetan i da će uspjeti naravno od 100% morati će netko i biti preko 20% ali da će se izjednačiti malo više ti udjeli u tržištu obveznih mirovinskih fondova. Što se tiče rizika, kada sam počeo od 1. listopada 2019. REGOS će sve neodlučne koji budu ulazili raspoređivati prvo u fond rizičnosti A a nakon 10 g. će ići u fond rizičnosti B, što smatramo da je dobro, jer u pravilu, tu će biti i najvećih mogućnosti dobivanja prinosa. Tako da, zapravo, ako bi i kako se time i omogućava i razvoj i napredak hrvatskog gospodarstva, kroz korištenjem tih 100 milijardi a to je smisao tog drugog stupa je da se taj novac stavi u funkciju gospodarstva, da se ulaže, da kako imamo prinose samo onih koji ulažu tako da imamo i doprinos ekonomiji, BDP-u, zapošljavanju i svemu onome kada mi vapimo toliko za investicijama a tu stojimo na 100 milijardi i praktički samo smo do sada vezali uz državne obveznice.

Ali mirovinski fond može najviše 25% imovine izložiti prema jednom infrastrukturnom projektu. Dakle HANF-a ima tu svoju ulogu i mislim da će ona izuzetno i dobro znati iskoristiti. Kada govorimo sada imamo veću mogućnost da ulaganja u imovinu u vidu vrijednosnih papira i udjela kojima se trguje, odnosno kojima, koji se nude putem različitih sustava uređenih za prikupljanje kapitala sada imamo tu mogućnost poticanja tržišta start up projekata, posebice malih i srednjih poduzeća koji vape za tim. Rimac prikuplja svoj kapital od stranaca i u velikoj mjeri to radi.

Tako da, tu je ono dobro što je i također prihvaćen naš prijedlog da se to ograniči na 0,2% portfelja, s obzirom na fond kategorije a 0,1% s obzirom na fond kategorije b, c naravno kao sigurni nema tu opciju to ... [[Govornik se ne razumije.]] Tako da u pravilu tu još gradimo onaj dio gdje ljudi za svoju ideju, za svoj projekt mogu ali to trebaju znati otići u fond i tražiti sredstva da mi, naše mirovine financiraju razvoj hrvatskog gospodarstva, hrvatske pameti, start up-ova, pogotovo u IT sektoru gdje su sigurno prinosi puno veliki i gdje su sigurno povrati izgledniji. Naravno tu će trebati i pameti i stručnosti ali nadam se ne previše to konzervativno da ne budu kao banke koje budu tražile neke kolateralne ili ne znam što za ulaganja ili koji su to uvjeti koje nitko onda neće moći ispuniti jer onda nema ni smisla što smo dozvolili ako ne budu se tako orijentirali ali sigurno da je to jedan, ima višestruku korist. Kada govorimo o mirovinskom osiguravajućem društvu. Tu moram pohvali što se prihvatio prijedlog koji sam ja osobno dao odnosno i prijedlog HNS-a za jednokratnu isplatu prilikom odlaska u mirovinu, također smanjuju se ulazne naknade u mod, prije je bilo jednokratno 5%, znači sve ono što imate iz drugog stupa idete u mirovinu, prebacite u mirovinsko osiguravajuće društvo koje vam isplaćuje tu mirovinu i ono uzme 5%, ne pita ni a, ni b, ni c nego odmah uzme 5% Sada je to smanjeno, sada je ako se ne varam to 1,5% odmah i onda 0,17 ako se ne varam, je li točno, da, do cijelo vremena doživljenja znači sljedećih eventualno 20 godina što je onda ukupno maksimalno 4,9% ali na praktički tih, tu razliku od 3,4% plaćate sljedećih 20 godina ako hvala Bogu doživite, doživite tu starost. Tako da također mislim da je dobro što se na taj način liberaliziralo. Ono što je bitno da se tu promijenila i švicarska formula koja prije svega se više sada oslanja na inflaciju i time će donijeti u startu kod izračuna veće mirovine za određeni iznos zavisno koliko je uplaćeno. A kad uzmemo u obzir da imamo sad mogućnost podići prema ovom prijedlogu 15, ja ću predložiti amandman pošto sam osobno vezan uz taj prijedlog kojeg sam ja i sam iznio pa ipak bude onih originalnih 20. Nadam se da ćemo se uspjeti tu dogovoriti, 20% isplate prilikom odlaska u mirovinu, kao svojevrsne otpremnine za lakši život. U krajnjoj liniji vi trebate doživjeti 20 godina da dobijete te svoje novce. Ovako bar 20% dobivate odmah, a onaj ostatak naravno vam umanjuje mirovinu, ali onaj ostatak, odnosno 15% prijedloga cijelo vrijeme inzistiram na tih 20 svojih, onda u onom dijelu je ipak lakše i ipak ljudi znaju da su nešto i napravili, u krajnjoj liniji mogu si i pomoći. Ono što je isto dobro što se i ovim zakonom rješava a to smo govorili kod mogućnosti prelaska u prvi stup, za one kojima je svima izračun povoljniji da dobiju punih 27% dodatka, sav iznos iz drugog stupa će se vratiti u prvi i oni će ostvarivati 27% dodatka na cjelokupni mirovinski staž odnosno mirovinske uplate. Mislim da u konačnici sam pokrio maksimalno ono što je bilo i što smo predlagali, još jednom mogu reći da, evo samo još da pogledam ovo što smo slali prije nekoliko mjeseci da je dosta toga uvaženo i da, evo i švicarska formula, i da će to rezultirati zbilja i liberalnijim drugim fondom i mogućnošću većih prinosa i naravno ono što je najbitnije većih mirovina, barem ili jednokratnih, kod jednokratne isplate same mogućnosti ali i kod izračuna većih mirovina iz drugog stupa. Zato Klub HNS-a svakako će ovo podržati i ja ću pojedinačno samo još pojasniti amandmane osim ovih 20% ide i onaj jedan dio na treći dobrovoljni mirovinski stup. I sviđa mi se zaključno što smo svugdje predvidjeli i čak i ovdje da određeni iznos sredstava od naknada se mora uložiti u povećanje financijske pismenosti naših građana jer puno naših građana niti su svjesni što im znači drugi stup a kamoli treći dobrovoljni stup gdje zapravo to ono doslovce njihov novac, nasljedni novac koji mogu podići, kojeg mogu raspolagati, kojeg mogu raspolagati, koji će im sigurno osigurati bolju i kvalitetniju mirovinu i to je u potpunosti nasljed a ne sad kao ovaj drugi stup ako umrete prije korištenja nego ti novci vam se vraćaju, vašim nasljednicima i ako ste ih krenuli koristiti, dakle to je nešto ono baš, baš vaš ugovor sa određenom kućom. I također je dobro što sam pročito, to nisam moram priznati u ovim našim razgovorima vidio da se ovdje proširuje mogućnost dobrovoljnih i na osiguranja koja su i radila do sad životne police i da oni mogu sudjelovati u ovoj priči oko dobrovoljnih mirovinskih osiguranja i mislim da je to dobra stvar, samo treba veće malo pismenost naših građana, a ova dva amandmana osim ovih 20% kak sam reko ću pojedinačno obrazložiti s obzirom da idu na moje ime, ne ispred kluba, i da se smanji ipak ova granica od 55 godina do sada je bila 50, doduše to se ne odnosi na postojeće korisnike, da se to ipak smanji s obzirom nekako u korelaciji sa ovih 65 na 67 pa da ne bude baš ovdje 50 na 55 kad možemo prvi puta koristiti ta sredstva iz dobrovoljnog mirovinskog fonda, a to znači da taj put možemo i uzet 30% odmah isplate onoga što smo do tada uplaćivali kao svojevrsnu štednju i nastavi dalje ili uplaćivat ili počet koristit ili već šta drugo radit.

Gospodine podpredsjedniče, ovu ovaj Zakon o obveznim fondovima možemo nazvati, uzmi tuđe i daj svojima, jer ove izmjene koje jesu unutra su izmjene koje idu za time da se ponovo stavi šapa na našu mirovinsku štednju i očito da ministar Pavić, a ni premijer Plenković nisu uspjeli napraviti to sa dodatkom od 27% i opet se pokušava političkom direktivom usmjeravati o tome kuda će mirovinski fondovi ulagati, kome će ulagati, koje će se tvrtke kupovati na koji način će se tvrtke u kojima fondovi budu vlasnici ili većinski vlasnici ili manjinski vlasnici u kojem smjeru će se razvijati i što će te tvrtke raditi i ne mogu se oteti dojmu da opet smo tamo negdje gdje smo bili '90.-tih kad se novac iz HZMO-a uzeo dao tajkunima koji su onda kupovali tvrtke po Hrvatskoj. I očito da je to intencija ovoga i ne može me nitko uvjeriti da imenovanje članova nadzornih odbora od strane Vlade nije imenovanje komesara koji će onda utjecati na to koje odluke će fondmenadžeri donositi posebno kada govorimo o ulaganjima. I onda to kad gledamo sa te strane, da se na taj način pokušava i ovaj dio koji je bio cijelo vrijeme izvan politike i na koji politika nije imala utjecaj, pokušava se sada staviti pod šapu politike. Ono što bih baš htio vidjeti da gospodin Šuker da amandman da se članovi nadzornih odbora mirovinskih društava biraju tu u saboru 2/3 većinom, e onda bi to bilo nešto što bi govorilo da ovaj dom koji reprezentira sve građane koji imaju svoje ulaganje u fondovima da oni onda imaju taj utjecaj i kontrolu, jel Vlada nije ta koja ima reprezentant, Vlada nije reprezentant svih građana nego jednog određenog dijela koji im je dao povjerenje. Prema tome, ideja da se u nadzorne odbore fondova imenuju od stane Vlade je apsolutno komesarska logika. I bojim se da ova ideja gospodina Šukera, koju bi mi iz opozicije podržali, neće proći, jel evo u članku 41. i 42. vrlo jasno kaže da se, da su mirovinska društva dužna u roku od 6 mjeseci od stupanja ovog zakona donijeti izmjene, dakle imenovati člana nadzornog odbora na prijedlog Vlade i 42. da su mirovinska društva dužna u roku 6 mjeseci sazvati skupštine dioničara i imenovati tog jednog neopredijeljenog člana koji kao nije vezan sa mirovinskim društvom koji će biti onda član nadzornog odbora. Što je to nego komesarska logika? Jer logika fondova svugdje i u Hrvatskoj i u svijetu je da se ulaže u tvrtku, tvrtka se onda podigne na veću razinu, podigne se njena vrijednost na burzi i onda se udio proda. I na takav način se oplodi kapital koji tamo je, na ovaj način kad imate člana nadzornog odbora u tvrtki koje je mirovinsko društvo vlasnik, a koji nije vezan sa mirovinskim osiguravajućim, nije vezan sa mirovinskim fondom, pitam se kako ćete osigurati tu vezu upravljanja direktno uprave. Sjetimo se Podravke, koliko je bilo natezanja između fondova i Vlade, jer Vlada ima udio u Podravci oko imenovanja predsjednika uprave, i kako će sada taj nekakav neovisni član koji nije pod, dakle pod ingerencijom mirovinskih fondova, kako će on provoditi politiku mirovinskih fondova. Nisam siguran da neće biti pod utjecajem Vlade i politike. I s druge strane i za imenovanje članova nadzornih odbora od strane Vlade, dakle u mirovinskim fondovima i u tvrtkama do sada je bilo da nema naknade. Sada je naglo se ta to se izgubilo pa će ovaj komesar Vlade koji će biti imenovan u nadzorni odbor mirovinskih društava imati naknadu, koja neće biti baš mala. I može me neko uvjeravati da on mora imati odobrenje gospodina Žigmana i sve ostalo od HAMFE, to se lako dobije i opet će to biti dirigirana i HDZ opet radi ono što je radi ono što je radio '90. i ne može me nitko razuvjeriti da to neće biti tako. I na prvoj prilici ćemo kad bude problema oko imenovanja određenih uprava vidjet će se koliko je ovo … rješenje loše, loše je i za građana, loše je i za one koji ulažu u same Fondove gdje je naša štednja. Drugi problem koji vidim, koji je izuzetno problematičan je pitanje ulaganja u Start apove. Nigdje u svijetu se ne ulaže u Start apove, gospodo. Ja znam da je ministar Pavić oduševljen Start apovima, hoda po fakultetima, da je oduševljen Rimcem i svim ostalima. Ali, opet ponavljam, kao što sam ponovio u replici, od 100 Start apova, u prvoj godini dana nestane ih 90, u slijedeće 2-3 godine od tih 10 propadne 8 i EU, niti jedna zemlja EU gdje su mirovinski fondovi razvijeniji puno nego u RH, ne dopušta ulaganje u Start apove i Fondove rizičkog kapitala. U Start apove ulaže Fond rizičnog kapitala, a ne Mirovinski fond koji je konzervativan. I postoje 3 stvari koje vam i stručnjaci kažu zašto to ne bi trebalo u RH, prvo ne isplati se, drugo, u RH nema dovoljno toliko Start apova da uložite 50 milijuna, a kamoli 100 milijuna i treća stvar je da u RH imamo negativna iskustva oko Start apova i ono što će se desiti da kockate se sa našim novcima, kockate se sa novcima građana koji su u drugom stupu. Osnivanje Mirovinskog osiguravajućeg društva, ne može me nitko, a to je brilijantna ideja HNS-a jer vidim da je HNS imao tu dosta utjecaja u ovim kreativnim rješenjima, moći biti osnovan od strane države jer vlasnik HZMO-a je država, to znači da će HNS ili još netko uhljebiti još bar jedno 50-tak ljudi u taj novi mod, dok koji osnivaju u privatnim sferama, neće biti pod utjecajem politike. Dakle, opet idemo sa uhljebljenjem jer će u taj mod državni biti uhljebljeno 50 ili 100 ljudi koji će tamo raditi i koji će dobivati dobre plaće. S druge strane, što ćemo sa profitom toga moda?

Tko će biti taj koji će govoriti gdje će mod ulagati dalje novce. Dakle, država će i na tome imati svoju šapu. I četvrta stvar, gospodine Čuraj, ja mislim da imate dobre ideje, ali razmislite o vašem Amandmanu, to nigdje ne postoji, ovo što ste vi sada predložili i to je nešto što je protiv zdrave logike. Vi dajete osiguranicima da imaju mogućnost da uzmu 15, sada ćete reći i 20% od svoje štednje u drugom mirovinskom stupu. Kupiti će auto, nešto će napraviti, ali će mu se smanjiti mirovina, imati će manju mirovinu i postati će u nekim slučajevima i socijalni slučaj jer neće imati dovoljno, vi ne možete apelirati na svijest građana da će oni biti toliko svjesni da oni neće posegnuti za tih 15 ili 20%, to je vrlo opasna stvar koju ste se sada zaigrali i budućnost će pokazati da ste u krivu. Peta stvar koja je u ovome je vrlo jasna da idete za time da politika utječe gdje će se ulagati u Fondovima je ova sada novela da svi oni koji nisu neopredjeljeni budu u A, u najrizičnijem Fondu koji će imati najveći gubitak umjesto da, ako ja nisam se rasporedio, nema, dakle, nisam rekao u koji Fond ću biti, da onda me rasporedite u onaj, niti najrizičniji, niti najkonzervativniji, a to je B, kao što je bilo do sada. Zbog čega sada gurate građane u A, oni nemaju ni pojma tko je u A i šta ako u tih 10 godina se izgubi puno više nego da je taj mladi čovjek bio u B, pa uništavate mu budućnost, on sam mora odlučiti da li će biti A ili B. Definitivno je zakon onaj koji kaže uzmi tuđe i daj svojima. Hvala lijepo. Imate dvije replike. Prvu repliku ima gospodin Čuraj. Poštovani kolega Mrsić, sad, ja ću pod pojedinačno morati vam izgleda neke stvari replicirati, ali me zanima samo da mi objasnite na koji način će jedan član od 5 koji će biti ispred države, da, s obzirom da smo liberalizirali i omogućili više ulaganja, rizičnija ulaganja, voditi brigu o novcima kojim je država omogućila da ih ulažu, na koji će on način utjecati na bilo koje poslovne odluke koje to društvo namijeni raditi ako je jedan od 5. Znači, ako se ja ne varam, kad se glasa, pa se bude 4:1, pa to je čak i prema ZTD-u kod dioničkih društava za one koji imaju 25% + jednu dionicu i to udovoljava, znači, onih 75% za određene odluke. Sad ja ne znam kako će to država uspjeti nešta nagovarati njih, osim imati informacije i nadzirati, tako da se to može i javnosti obrazlagati šta se radi sa njihovim novcima. Potvrdili ste moju tezu da ovi koji će biti u Nadzornim odborima će biti čisto uhljebljivanje jer će oni dobivati ogromne naknade jer ih niste isključili da bude bez naknade. Do sada su u Nadzornim odborima ljudi bili tamo bez naknade, bili su im samo plaćeni putni troškovi i smještaj ako je trajalo duže od jednog dana. I sami sada govorite da on neće moći imati utjecaj na odluke Nadzornog odbora, pa šta će onda tamo raditi? I to je tipični komesarski, tako je bivša partija radila, komesara se stavi u Nadzorni odbor ili u Upravu poduzeća koji će provoditi politiku partije. Ovdje će voditi politiku iz HNS-a i iz HDZ-a i imenovati ćete 4 člana u Nadzorni odbor koji će imati vrlo visoke naknade jer tamo naknade nisu 100,00 kn.

Mene samo zanima da li stvarno mislite da oni koji su uplatili skoro 75 milijardi svojih novaca u obvezne fondove, nemaju tamo pravo imat svog predstavnika? Ja sam rekao ako vi smatrate da je ovaj prijedlog što se tiče Vlade, pa neka predlagatelj razmisli da tog čovjeka putem javnog natječaja ili poziva, bira matični odbor i da ga bira ovaj Sabor natpolovičnom većinom kao što to uvijek ide, prema tome a ne što vi radite kad ste svjesni kad bi to moglo biti, e neka bude dvotrećinska većina da kažemo dvotrećinska većina onda bi tražili 95% Mene samo zanima, ja vama postavljam kao čovjeku, kao članu tog fonda, zar vi stvarno smatrate da hrvatski građani koji su uplatili 75 milijardi kuna, nemaju pravo na svog predstavnika u nadzornom odboru i ništa me drugo ove vaše politikanske priče ne zanimaju. Gospodin Šuker, ako znate, ja sam bio ministar koji je doveo mirovinske fondove tu, da im se tu … … [[Upadica sa strane, ne razumije se.]] da, točno, jer je bilo vrijeme … … [[Upadica sa strane, ne razumije se.]] Gospodin Šuker, ja sam bio vama tolerantan, nemojte se sad uzbuđivat, nije vam dobro za srce. Prema tome, sasvim sigurno da ako vi predložite taj amandman da se on bira tu u Saboru, ja ću ga podržati ali ne na ovaj način.

I sada je g. Stjepan Čuraj.

Prvi je da se u članku 84. stavku 2. koji se odnosi na članak 112. i u dodanim stavcima 6. i 7. broj postotka od 15 zamijeni sa 20% Naime, to je upravo ovaj predloženi dio koji je inicijalno i bio takav u mome prijedlogu da se 20% omogući prilikom odlaska u mirovini građanima da dobiju dio svojeg novca. Ja se čudim kolegi Mrsiću što je protiv toga jer razlika u mirovinama, u izračunu iz II. stupa kad se umanji tih 20%, prije uzimanja naknade, znači mi izuzimamo tih 20% od one naknade od 5% koju je mod imao, sada po ovom novom zakonu 1,7 pa nadalje 0,17 je možda 100 kuna veća mirovina ali 100 kuna veća mirovina koju će netko morati primati 20 g. da bi to dobio ono što može dobiti odmah.

Pa dajte ljudima omogućite njihove novce odmah dok su živi, dok su zdravi koliko-toliko, sa 67 g. ne znam kakvo će zdravstveno stanje biti.

I zato sam išao ja osobno s tom idejom i prijedlogom gdje je i HNS to prihvatio i predlagatelj da smo se usuglasili na 15% jer to je svojevrsna ajmo reći i otpremnina, taj novac ulaže se vjerojatno u potrošnju, dobiva se PDV, ulaže se sveukupno u rast BDP-a, dakle oslobađamo jedan iznos natrag na tržište.

Ali dobar je osjećaj da netko od ima nakon svog 40 g. životnog vijeka, da mu ipak nešto ostane, da ima, kaže otišao sam u mirovinu i da može si planirat taj život. Zato smatram i apeliram na predlagatelja ipak eto na 20% onako ako ništa, zvuči bolje a sigurno to i svih tih 5% nje nešto što neće biti veliki udar a ono što ste propustili očigledno vidjeti da se to odnosi i na ovaj dio gdje ograničavamo to do 15% iznosa minimalne mirovine. Znači oni koji imaju 15%, koji izračunom bi imali kad povuku ta sredstva manje od 15% odnosno od iznosa uvećanih za 15% minimalne mirovine, oni ne mogu da se ne dovedu u priliku povlačenja tih sredstava da imaju manju praktički mirovinu nego ona koja je minimalna propisana a da ne budu ajmo reći dodatni socijalni slučajevi iako ne znam netko od 2900 da će se previše usrećiti a ne 2600, 700 ili 500, to je jedan.

Dakle ovdje kada se govorilo o ulaganju start up-om jer neće se ulagati direktno ako sam ja dobro shvatio predlagatelja, nego u određene platforme i fondove koji će onda okrupnjivati te start up-ove dakle neće biti direktno u neko malo poduzeće J.D.O ili tako nešto, dakle tu ne morate se toliko brinuti. A opet s druge strane ako ste rekli i sami da nemate potencijala više od 50 milijuna onda nema ni brige ni za to. Jer ne može biti briga da nije dobro a s druge strane reći pa toga ni nema mora biti ili jedno ili drugo. Ako nema onda nije ni neka briga onda ovo pada u vodu argument a opet ako je to rizično a ja vam kažem ovdje s druge strane onda je to više od 50 milijuna, a kažem to se odnosi na fondove. Zašto nema više modova? Pa prije svega zato što do sada oni nisu imali svoju neku pravu svrhu jer znamo tek sada da su neki krenuli prebacivati svoja sredstva iz drugog stupa u zadnjih 5 godina iako kada smo donijeli za ovaj beneficirani radni staž opet smo sve prebacili u prvi stup. Dakle to tek sada stupa na snagu. I mi time želimo postići konkurenciju. To što će biti neki ljudi zaposleni, a sada vi meni ovdje govorite da je veći problem ako se to da privatniku, sve te naknade, svih tih zaposlenih, oni moraju biti ili će to biti državno. Ljudi neka odaberu hoće li ići u privatno ili državno ili neki treći koji će se pojaviti. Ali konkurencija će donijeti nedvosmisleno do smanjivanja naknada i troškova dakle to nije svejedno. Do sada nažalost nismo imali više modova i s ovim samo želimo početi konkurenciju i smanjiti troškove i zapravo osigurati veće mirovine, to je jedini cilj toga. A naknade odnosno ljudi koji će raditi a radili bi bilo gdje drugdje, očigledno onda će se tamo preliti iz jednog privatnog sektora u ovaj sektor, tako svejedno ostaje isto ako građani plaćaju manje a to je glavni cilj. Članu nadzornog odbora, ja mislim da se danas i naknade isplaćuju i danas da tu nema povećanog troška za člana nadzornog odbora ako griješim možete me ispraviti. Ako će država staviti svog predstavnika koji onda ima informacije da izvještava javnost, da izvještava Vladu, da izvještava ovaj Sabora, da imamo neku kontrolu, to je njegova funkcija tamo. On neće moći samo govoriti zato što je jedan naspram ostala 4 što da netko radi i uvjetovati ali će moći stvoriti određeni i medijski ako hoćete pritisak i pratiti poslovanja jer jako je bitno šta se radi s našim novcima. Ne daj Bože da jedan od tih propadne i da onda kasnije dođemo i kažemo pa vidite kako je bilo u Agrokoru. Pa je onda država kriva, pa nismo znali, privatna tvrtka, šta je to naša briga, je li to briga države. E, prema vašem prijedlogu odnosno vaših bivših kolega država je trebala ući u Agrokor jer to je njena briga a ništa nije imala saznanja ni znala jer zato što je to privatna firma, kako bi imala. A ovdje radimo netko tko ostvaruje novce na osnovu zakone koje smo mi dozvolili da tamo se uplaćuje. Tako da s te strane jedino je stvar te neke ha neću reći ... [[Govornik se ne razumije.]] ali da to sad će pozicija nekog imenovati pa će onda to eto tamo dobivati neku naknadu i ovako i dan danas ti se dobivaju naknadu, ako je pitanje naknade jedino pitanje onda znači da je to sve dobro a onda lako za naknadu nju možemo izmaknuti ako je samo to glavni kamen spoticanja što će netko otići a eto mi ćemo ga predložiti a ne oporba. Sutra opet možda mi budemo zajedno na vlasti pa ćemo ga opet i mi predložiti pa onda neće biti, ne vidim da će biti nekih problema.

Za moju generaciju, za generacije koje cijeli svoj životni vijek uplaćuju u drugi stup, nema prvoga, svi oni koji su počeli radi 2002. i kasnije, za 20 godina, za 30 godina, to onda itekako nešto znači.

Zahvaljujem. Da, mogu? [[Upadica Radin: Može.]] Gospodine Čuraj, upravo ste opisali komesara, dakle opisali ste komesara koji će tamo nadgledati što se radi u tom nadzornom odboru jer je to pravi način kako komesar treba raditi. A s druge strane jeste li svjesni da ako prođe vaš amandman od 20% za 50 tisuća naših građana i koji štete u drugom mirovinskom stupu i sa isplatom tih 20% njihova mirovina će biti 600 kuna manja trajno. S druge strane zaboravili ste da u modu vi ugovarate koliko će vam se isplaćivati mirovina, ne mora vam se isplaćivati 20 godina, može se isplaćivati i u različitim odnosima, u različitim vremenskim razmacima. Prema tome, vi ugovarate svoju mirovinu, nije to kao iz prvog stupa koliko imate pa vam odrežu koliko ćete imati do kraja.

Na koji period ste to uspjeli izračunati da nekom ako se sa 15 na 20% pomakne da je to 600 kuna više ili ukupno ako mislite 20? ... [[Upadica se ne čuje.]] Evo pokazati ćete mi to jer zbilja jer smo mi kada smo radili izračune na ono što je standardno nikako ni približno ukupan iznos mirovine iz drugog stupa je bio 800 kuna a vi sad sa ovih 20% hoćete reći da je to 200, znači onih 80% šta pojeo vuk magare? Odnosno 200 kuna. A ovo što ste rekli komesar, ma zovite kako god to hoćete ali ja mislim da javnost ima pravo znati što radi s našim novcima. Ja mislim da javnost ima pravo znati, da ima netko tko ima informacije osim one što se jednom godišnje kroz sustav financijskog izvještavanja rada društava koje upravljaju našim fondovima vide. Pa nećemo valjda to dopustiti još jednom? Zaključujem raspravu i glasovat ćemo kada se steknu uvjeti i sad dok nas ima još 11, tako da možemo činiti nogometnu ekipu, sa jednom članicom, doduše, ali vidjeli smo jučer da i žene su počele dobivati zlatnu loptu. Znači, dok nas ima još 11 obavijestiti ću vas o tome što ćemo raditi sutra.

Ima ih puno, sutra vidite i odlučujete o tome.